Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 72 narodna poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika, odnosno da imamo kvorum za rad i da možemo da nastavimo sa sednicom. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Đorđe Komlenski i Stefana Miladinović. Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički načelni pretres o Predlozima zakona iz tačaka od 7. do 9. dnevnog reda. Prelazimo na zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlogu zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlogu zakona o alternativnim investicionim fondovima. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu finansija i Filip Šanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine. Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranja depozita, Predlogu zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlogu zakona o alternativnim investicionim fondovima. Da li predstavnik predlagača, gospodin Siniša Mali, ministar finansija želi reč? (Da) Izvolite gospodine ministre. Hvala puno. Poštovani predsedavajući Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, danas se pred vama nalaze tri predloga zakona i to Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranja depozita, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima. Pre nego što pređem na detalje oko samih zakona, želeo bih da napomenem da smo odgovornom politikom uspeli da u red dovedemo naše javne finansije, napunimo praznu kasu, koju su nam ostavili oni pre nas i stvorimo prostor za rešavanje višedecenijskih problema koje smo nasledili. Postignuti rezultati govore sami za sebe. Naveo bih samo nekoliko makroekonomskih pokazatelja. Rast BDP-a u julu ove godine je 4,4%, stopa nezaposlenosti 10,3% Očekujemo da će ova stopa nezaposlenosti padati i da ćemo jednocifrenu stopu imati već početkom naredne godine. Jedan od najprestižnijih finansijskih časopisa na svetu „Fajnenšel Tajms“ objavio je da Srbija broj jedan u svetu kada je reč o direktnim stranim investicijama sa 3,5 milijardi evra u 2018. godini, dok ove godine očekujemo još bolje rezultate. Naše dobre rezultate je potvrdila jedna od tri najveće rejting agencije na svetu „Fič rejtings“ Ova agencija je krajem prošle nedelje povećala kreditni rejting naše zemlje sa BB na BB plus, što je još jedna potvrda da smo uspešno sproveli reforme. Posebno mi je drago što su u svom saopštenju istakli da je poboljšana valutna struktura javnog duga, prevashodno usled smanjenja učešća dolarskog duga, na koju je u velikoj meri uticala transakcija prevremenog otkupa dolarskih obveznica u junu mesecu ove godine. Sredstvima koja su ostvarena novom emisijom euroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, prevremeno su otkupljene ranije emitovane dolarske obveznice u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu dolara i ostvareni povoljni uslovi na međunarodnom finansijskom tržištu kapitala, po najnižoj kamatnoj stopi od 1,5% Nikada nismo imali nižu kamatnu stopu, a sa rokom dospeća od 10 godina. Javni dug naše zemlje je na kraju avgusta bio 51,9% BDP, dok je pre samo nekoliko godina bio iznad 70% BDP. Osim toga, postižemo i niže troškove zaduživanja. Prosečna ponderisana kamatna stopa na ukupan portfolio duga je danas 3,4% a 2016. godine bila je 4,5% To je najbolji pokazatelj da smo vratili poverenje u našu zemlju. Neko bi možda rekao da to nije dovoljno, ali mi se ne slažemo. Smatramo da je posebno u narednom periodu za nas važan razvoj tržišta kapitala i danas su pred vama tri zakona, koja su za razvoj ovog tržišta veoma važna. Sveobuhvatni izveštaji Svetske banke, u čijoj su izradi učestvovale sve ključne institucije i ministarstvo u Republici Srbiji, uključujem tu i NBS i Centralni registar i Komisiju za hartije od vrednosti, Beogradsku berzu i Upravu za trezor, Upravu za javni dug i druge, zaključuje da nema jednostavnog kratkoročnog rešenja za razvoj tržišta kapitala. Sa druge strane, u sklopu globalne agende za rast, tzv. „nju grouf agenda“, Svetska banka procenjuje da BDP Republike Srbije može da raste čak i do 7% godišnje i da je značajan deo tog rasta uslovljen razvojem tržišta kapitala i povećanjem stepena finansijske inkluzije. Uz to, razvoj tržišta kapitala je bitan preduslov za ispunjenje obaveze preduzetih u okviru pregovaračkog Poglavlja 9 – finansijske usluge, u smislu dalje harmonizacije domaćih propisa sa propisima EU. Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo finansija je u saradnji sa gore navedenim institucijama, sredinom ove godine osnovalo radnu grupu čiji je zadatak kreiranje nove strategije za razvoj tržišta kapitala. Cilj pomenute strategije je stvaranje povoljnog, regulatornog, institucionalnog i poslovnog okvira koji će predstavljati pokretačku snagu za dalji razvoj privatnog i javnog sektora u Srbiji, u godinama i decenijama koje dolaze. Ono što daje posebnu težinu ovoj aktivnosti jeste činjenica da su svi međunarodni partneri, među kojima su i EBRD i UNDP i Svetska banka, već izrazili nedvosmislenu podršku ovom procesu i dali konkretne predloge za saradnju na razvoju tržišta kapitala u našoj zemlji. Zakon o investicionim fondovima i Zakon o alternativnim investicionim fondovima koji su danas pred vama, prvi su ali veoma bitan korak u procesu daljeg jačanja srpske ekonomije, njene diversifikacije i kreiranja novih poslovnih prilika, kako za domaće, tako i za strane investitore. Osnovni ciljevi donošenja ovih zakona su sledeći. Prvo, obezbeđivanje uslova koji mogu da privuku veći broj učesnika na tržištu i intenzivnije trgovanje, kao i pružanje veće sigurnosti stranim investitorima, dok će domaće tržište biti atraktivnije za ulaganja. Drugo, omogućavanje pristupa dodatnim alternativnim izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja privredna Treće, obezbeđivanje međusobne usaglašenosti ova dva zakona koja uređuju različite vrste institucija za kolektivno investiranje društava za upravljanje njima. Četvrto, ispunjavanje obaveze preuzete u okviru pregovaračkog Poglavlja devet, finansijske usluge, u smislu dalje harmonizacije domaćih propisa sa propisima EU. Najvažnije izmene Predloga zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom su sledeći. Prvo, kupovina investicionih jedinica može se vršiti uplatom u dinarima i u devizama, a investiciona jedinica je prenosivi finansijski instrument. Drugo, uz prethodnu saglasnost komisije mogućnost ulaganja do 100% neto imovine otvorenog investicionog fonda u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca čiji je izdavalac, ili za koje garantuje Republika Srbija, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, druga država ili javno međunarodno telo kome pripadaju jedna ili više članica pod određenim uslovima. Treće, mogućnost osnivanja posebne forme organizovanja tzv. krovnog fonda koji se sastoji iz dva ili više podfondova. Četvrto, uvođenje strukture glavnog i pratećeg fonda tzv. master fider kada dobije dozvolu komisije prateći otvoreni fond može da ulaže najmanje 85% svoje imovine u glavni fond. Peto, detaljno je uređen prospekt, pravila poslovanja fonda i ključne informacije. Šesto, umesto kastodi banka i kastodi usluge uvode se pojmovi prihvaćeni u EU - depozitar i usluge depozitara. Predlogom zakona o alternativnim investicionim fondovima definišu se osnivanje, delatnost i poslovanje društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, kao i osnivanje, organizovanje i upravljanje alternativnim investicionim fondovima, dalje, vrsta alternativnih investicionih fondova, poslovi i nadležnost depozitara i nadležnost Komisije za hartije od vrednosti. Danas je pred vama uvaženi poslanici i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Predloženim izmenama i dopunama nastoji se da se sistem osiguranja depozita sada u uslovima značajno unapređene finansijske stabilnosti dodatno uskladi sa najboljom međunarodnom praksom i standardima, kao i pravnim tekovinama EU. Pre nego što pređem na ciljeve ovog zakona, želim da vas podsetim da je početkom ove nedelje Agencija za osiguranje depozita objavila oglas za ustupanje portfelja potraživanja uz naknadu osam banaka u stečaju, kao i potraživanja kojima upravlja AOD i to u iznosu od 1,8 milijardi evra. Prethodno je u junu ove godine prodat prvi paket problematičnih kredita u vrednosti od 240 miliona evra i to prvi put posle 18 godina. Reč je o imovini koja je decenijama zarobljena a koju najzad na ovaj način aktiviramo i vraćamo u privredne tokove. Podsetiću vas takođe da je 2015. godine usvojena i strategija za rešavanje problematičnih kredita, te da je nakon toga nivo problematičnih kredita u bankarskom sektoru u Srbiji smanjen sa preko 20%, čak 22% na ispod 5%, tačnije 4,98%, koliko iznosi u avgustu mesecu ove godine. Kada je reč o ciljevima ovog zakona, imamo višestruke i očekujemo višestruke pozitivne efekte, doprinos stabilnosti finansijskog sistema uz jačanje poverenja javnosti u finansijski sistem, podsticaj smanjenju nivoa rizika u poslovanju banaka uz pravedniji pristup obračuna premije osiguranja depozita koji plaćaju banke, unapređenje položaja i zaštite deponenata, kao i povećanje efikasnosti sistema osiguranja depozita i konačno, unapređenje održivosti finansiranja Fonda za osiguranje depozita. Najznačajnije izmene predviđene navedenim izmenama i dopunama ovog zakona su sledeće. Prvo, uvođenje mogućnosti obračuna premije i na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka. Drugo, izmena osnovice za obračun redovne i vanredne premije, tako da se umesto na ukupne osigurane depozite fizičkih lica, preduzetnika mikro, malih i srednjih pravnih lica premija obračunava na osigurane iznose depozita banaka do 50 hiljada evra, odnosno osiguranjem pokrivene iznose depozita navedenih osiguranih kategorija. Ovaj pristup je naravno pravedniji i zbog toga ga i primenjujemo i predlažemo u ovom zakonu. Treća promena je definisanje i propisivanje novog ciljnog iznosa Fonda za osiguranje depozita i produženje roka za dostizanje ciljnog iznosa. Četiri, povećanje maksimalne visine vanredne premije sa 0,4 na 0,5 na godišnjem nivou i uvođenje dodatnog stava kojim uz saglasnost NBS, Agencija može doneti odluku o višoj stopi vanredne premije, kao i uvođenje odredaba da na zahtev banke, NBS može doneti odluku o odlaganju plaćanja vanredne premije do šest meseci ako bi plaćanje premije ugrozilo likvidnost ili solventnost banke. Konačno, ovaj zakon uvodi i zasebno pokriće deponenata u slučaju spajanja ili pripajanja banaka za svaku od banaka posebno u ograničenom, ali javnosti obelodanjenom vremenskom periodu, tako da osigurani deponenti spojenih banaka, u slučaju da su imali depozite u svakoj od tih banaka, uživaju zasebno pokriće do 50 hiljada evra u slučaju stečaja ili likvidacije banke. U narednim danima, uvaženi poslanici, raspravljaćemo o navedenim predlozima zakona i pozivam vas da u danu za glasanje podržite predložena zakonska rešenja. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Reč ima Nataša Sp. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, najpre bih zamolila, pošto je sada u ulozi predsedavajućeg gospodin Marinković, da mi kaže zašto kreator ovih zakona nije pozvao na sednicu? Jer, to nije Siniša Mali, on je predlagač u ime Vlade Republike Srbije, a stvarni kreator, onaj ko je napravio kompletan koncept ne samo ovog nego i drugih finansijskih zakona je navodna nevladina, u stvari provladina organizacija iza koje stoji američka država, USAID koja je izdala saopštenje pre dve godine i u kojoj kaže – tim USAID projekta za bolje uslove poslovanja predstavio je koncept Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima, zvaničnicima Ministarstva finansija i Komisije za hartije od vrednosti. Na sastanku je pre svega bilo reči o dogovorima na komentare na ovaj koncept, koja je dostavila radna grupa. Dakle, oni su napravili u okviru te američke organizacije USAID-a radnu grupu, verovatno je i to vama poznato, pošto vi imate i dobre kontakte sa njima, pretpostavljam lične gospodine Marinkoviću, verovatno i da vam je veliki žal za Skotom koji je otišao iz Srbije. Ali, kasnije kada budem čitala neka imena, verovatno da ih dobro poznajete, koji su zaista kreatori i ovih zakona i drugih finansijskih zakona koje potpisuje Siniša Mali i Vlada Republike Srbije, a ovde skupštinska većina dobila nalog da to hvali, tu se čitaju govori, obrazloženja, neko priča i nekom slobodnom interpretacijom. Uglavnom, vi narodni poslanici treba da znate za čije zakone vi glasate. Dakle, američke provladine organizacije. Dalje oni kažu pre dve godine iz USAID – usklađenost sa propisima EU procenjena je u okviru tabele usklađenosti koju je USAID izradio, poredeći srpske propise sa relevantnim direktivama EU, a naročito tom i tom direktivom, o tome ćemo kasnije i po amandmanima, i pomogao je sprovođenje javne rasprave sa velikim brojem aktera iz industrije i investicionih fondova tokom izrade koncepta. Kako su Ministarstvo finansija i Komisija za hartije od vrednosti zaključili da nema više otvorenih pitanja, dakle u svemu su saglasni sa Radnom grupom USAID, USAID je zatražio da se pristupi izradi teksta zakona. E, sada, ko su ti ljudi? Ti USAID-ovci, koji su neformalni upravljači finansijskih određenih tokova, evo vidite i zakonskih okvira u Srbiji, imaju svoja imena i prezimena. Vi ako ste zainteresovani kao narodni poslanici kada ukucate „USAID Srbija“ naći ćete da su oni pod američkom ambasadom, da je njihovo sedište u Beogradu, ali nećete baš lako naći ove podatke koje ja ovde imam, jer za to je potrebna neka malo veštija pretraga. To su ljudi koji imaju svoj direktni uticaj na Vladu Republike Srbije i na ministarstva, ne samo ovo, nego i na Zoranino i na druga ministarstva, i oni su vezani za određene projekte te organizacije koja želi da sprovodi svoju politiku i politiku, kako kažu, u sadejstvu sa onima iz Brisela, EU i direktivama ovde u Srbiji, što vi ne sporite, vi se sa tim slažete, to je za vas dobro, oni su vaši prijatelji, a mi kažemo da oni ništa dobro ne donose Srbiji, da je Srbija za njih jedno tržište jeftine radne snage, resursa koje imamo, bogu hvala, u izobilju, ali ne smemo tako lako da ih predamo u ruke svetskih moćnika i oligarha koji na takav način žele da upravljaju, pa i kroz ulaganja u ove investicione fondove o kojima će kasnije biti reči. Tako ste vi, gospodine Marinkoviću, trebali danas da pozovete na sednicu Draganu Stanojević. Ona je direktor projekta ili je bila, ali ovo su podaci koji, verujem, da su još uvek tačni, ako nisu ovi svi, znate dobro ko je sada taj direktor projekta, za bolje uslove poslovanja, a došla je sa mesta zamenika direktora USAID programa za unapređenje stečaja i izvršenja. Zamislite, imala je baš odlične preporuke, inače licencirani stečajni upravnik, kakav čudan splet okolnosti? Dušan Vasiljević, zamenika Dragane Stanojević, odavno je angažovan na projektima USAID. Oni su sve ovo bili u trenutku kada su radili koncept ova dva zakona i predočili ga Vladi i direktor tima za makroekonomsku politiku i upravljanje javnim finansijama USAID projekta. Milan Stefanović je angažovan kao stručnjak za privrednu regulativu i ekonomsko upravljanje, Sandra Rodić u istom projektu stručnjak za razvoj finansijskog tržišta, naročito tržišta kapitala itd, da ne čitam. Ovo su sada neka manje-više tehnička lica i onda je zaista čudno, imate tu mesta, razne ste vi pozivali na sednicu Skupštine Srbije, a i na sednicu Vlade, one savetnike, koji su neprijatelji Srba, zašto oni nisu ovde? Sada se postavlja pitanje, gospodine ministre, ko će sada da poveruje u ovu priču? Verujte na svaki član ovog zakona jednog i drugog fonda mogli smo da podnesemo po jedan amandman i onda bi to bilo u nedogled, pošto ti zakoni imaju po 200-300 članova. Mi smo, shvatićete valjda našu poruku, ako ne, reći ćemo vam kad bude to u pojedinostima, želeli da podnošenjem amandmana želeli da podnošenjem amandmana vama stavimo do znanja da Srbija nije zemlja koje treba da ima zakonodavstvo koje kreiraju USAID i EU, da sve ono što je izraženo u ovom jednom i drugom zakonu je prevedeno od onih koji su vam dali to i gledali smo kako je to urađeno i u ovim zemljama, što biste vi rekli, u okruženju i kakvi su ovi zakoni. Sve je isto, samo na njihovom jeziku sa manje-više nekim odstupanjima. Zašto to sada za nas predstavlja neku sumnju? Pa zato što je koncept programa SRS upravo takav da mi treba da se oslanjamo na investicije i na projekte koji će da dolaze od strane tradicionalnih srpskih prijatelja, a ne isključivo od kompanija iz EU i njihovih potencijalnih investitora. Naravno, to tržište kapitala je slobodno i svako bi rekao – pa, šta vi sada imate protiv, kao što vi znate da kažete, kao naši politički oponenti, a na vlasti ste, što su ti i ti došli? Pa, imamo, gospodo, zbog toga što je profitabilnost tih fabrika takva da zadovoljava da ti radnici koji su dobili te fabrike koje su dobile subvencije za svako radno mesto imaju uglavnom niske plate i zarade. Vi ste, i ja vam to ne sporim, kao niko od nas, počeli izlaganje danas hvaleći se uspesima vaše finansijske monetarne politike i onoga što ste do sada uradili. Istina je zapravo drugačija. Vi treba da se zapitate, gospodine Mali, ako je sada toliki priliv, kako vi kažete, stranih investicija, ako su ta davanja za svako radno mesto premašila ogromne cifre koje su mogle da budu uložene na drugačiji način, recite nam onda da li vi imate zebnju da će oni jednoga dana da napuste naše tržište, jer to nisu ni neke visoke tehnologije, osim pojedinih, naravno, tu ima izuzetaka, ali, manje-više, to su fabrike koje zahtevaju i jednostavnu radnu snagu i plate su veoma male i taj minimalac koji vi zagovarate i o kome pompezno pričate, koji će verovatno većina, 90% zaposlenih u tim kompanijama koje ste doveli uz investicije i subvencije, imati 30.020 i nešto dinara, a potrebno je minimum 37.000 dinara, koliko je prosečna potrošačka korpa. Kada se kaže prosečna potrošačka korpa, onda znači da je tu samo elementarno za preživljavanje čoveka po nekim srednjim cenama, i to morate da gledate akcije i popuste, sadržano. Ako hoćete sve drugo da priuštite svojoj maloletnoj deci, svojim drugim članovima porodice koji ne rade, onda vam treba još nekoliko desetina hiljada dinara, a samo objasnite, evo i za penzije važi, tu su gospodin Čolaković i ovi iz PUPS-a, kako je to moguće da rastegnete ovih 30.000 dinara do onoga što je minimalno, a to je 37.000 dinara, koliko je prosečna potrošačka korpa? I onda da se ljudi nadaju da će naša preduzeća, tako ste vi rekli, dakle, imati mogućnost da kroz usvajanje ovih zakona i kroz alternativne investicione fondove dođu do sredstva i do kapitala kako bi pospešili svoju proizvodnju za nove strartapove, za otvaranje novih radnih mesta valjda to to podrazumeva, e onda sad dolazimo do toga kada ulazite već u predizbornu kampanju i izbori su na pragu, da nam lepo kažete, gospodine Mali, koliko je preduzeća u Srbiji do sada i u kom procentu u okviru ukupnog ulaganja i učešća u BDP-u Srbije izvršilo ulaganje iz sopstvenih sredstava, jer ima zaista kompanija, ima i u m om rodnom Kragujevcu, evo, ima u obližnjem Aranđelovcu, pa u Topolu. Krećem se u tim okvirima, ali ima ih svuda po Srbiji, znate i vi, gospodine Marinkoviću, i u Zemunu i velikih porodičnih firmi. Ako su oni imali akumulaciju tog svog kapitala i zdravog rada, nisu se zaduživali kod banaka, zašto oni sada nemaju mnogo veća ulaganja kao što je to slučaj u takvim ili sličnim kompanijama, evo, na zapadu u EU, a oni to u Srbiji ne smeju? A zašto ne smeju? Zato što se i dalje boje određene nesigurnosti. Lako je ovima koji dolaze sa zapada, gospodine Mali, koji dobijaju ove subvencije za otvaranje radnih mesta. Njima je to lakše. Ovi naši, pa ako im i to ponudite, oni jednostavno bolje poznaju prilike ovde i dalje znaju da je ipak prisutna ogromna stopa socijalne nesigurnosti kod našeg stanovništva. Jer, to što neko možda ima i neku prosečnu platu u Srbiji, pa i dva člana domaćinstva, ne daje mu nikakvu sigurnost danas u Srbiji da će on bolje da živi ili da dugoročno može nešto da planira, zato što je apsolutno takva situacija i ne možete da kažete da je ostvarena puna ekonomska stabilnost, u odnosu na ove koji su krali, pljačkali i koji su začetnici dovođenja onih sa krupnim kapitalom da kupuju fabrike po Srbije. Još do dana današnjeg, evo, vi ste tu, verovatno ćete to možda i bolje da znate, nije objašnjeno pre "Dunav hrana" grupe i prodaje od strane ove kompanije "Moja firma" ili kako se zove, sada je vlasnik "Pepsi" što se tiče "Knjaz Miloša", "Bambija" i tih krupnih kapitalista, kako su oni uopšte, ti žuti, došli do toga da taj prljavi novac, oni su rekli da je ovaj ruski neprijatelj i tajkun Berezovski samo bio menadžer poslovanja, odnosno "Salford grupa" Kako su oni došli do toga da oni dođu u posed novosadske, subotičke mlekare, "Knjaz Miloša", "Bambija", i da se sada, jel tako gospodine Marinkoviću, višestruko to proda na tržištu, pošto je dva puta promenjeno vlasništvo? Mi zaista imamo otvorenu zebnju da će kroz ovakve načine ulaganja od strane isključivo, jer vi na to uporno aludirate ovim predlogom zakona i vašim izlaganjem, stranih investitora sa zapada doći do toga da će oni takođe da stavljaju plen na ono što im je interesantno u Srbiji i da će kroz strukturu privrede uglavnom da se baziraju na to gde je njihova velika profitabilnost, ne mareći za druge prateće stvari u Srbiji. Mi pre zagovaramo to da imamo tesnu saradnju sa nacionalnim investicionim, pa na kraju i privrednim, ali koji su provereni fondovi, od ovih prijatelja naše zemlje, a to su pre svega Kina, Rusija i zemlje Evroazijske unije. Zar vam nije dovoljna činjenica i dovoljna poruka, jer oni nemaju nikakvih pretenzija prema teritoriji naše zemlje, naprotiv, za razliku od ovih neprijatelja koji hoće da nam otmu Kosovo i Metohiju iz sastava Srbije, oni nas štite, brane, svuda i na svakom mestu. Pa, normalno je, ako su oni osnovali pre nekoliko godina svoj investicioni fond, mislim Rusija i Kina zajednički, predsednik Si i predsednik Putin su, naravno, to obelodanili celom svetu, sa velikim početnim kapitalom koji je do sada dostigao ko zna koliko desetina milijardi dolara, da ćemo da zagovaramo tako nešto i ovde u Srbiji. Na kraju krajeva, i naše zajedničko partnerstvo i osnivanje Srpsko-kineskog investicionog fonda, svega onoga što možemo od fondova koji posluju u Rusiji da tražimo da se razvija naša poljoprivreda, jer to je najveći problem u Srbiji, što su nam pusta sela, što imamo usitnjena gazdinstva, što naš seljak ono što proizvede ne može da predaje tek tako lako u tu zadrugu koja se osniva. Šta će on, dođe u zadrugu sa 100 kilograma jabuka, sa 10 kilograma sira, kajmaka i ne znam čega? Oni moraju da dobiju podsticaj, ali to neće doneti ovakvi projekti. Još uvek nije srpski seljak prepoznao tu volju u politici Vlade Srbije da mi vratimo ulogu srpskog seoskog gazdinstva da ono bude jako. Tek kad budemo imali jako srpsko selo, kad budemo znali da će oni moći individualno da se udruže, da proizvode i da izvoze tu hranu, mi ćemo onda biti sigurni da se na duže staze nešto pokreće. Jer, znate, kad vi u toj ćeliji koja proizvodi hranu, koja daje, oplemenjuje, na kraju krajeva, zemlju, koja vrši tu reprodukciju i koja zanavlja i stočni fond i sve dalje, kad to učinite da oživite na takav način srpsko selo, vi ćete onda biti sigurni da Srbija ima budućnost. Ovako, kroz sve ove projekte, kroz nesigurnost poslovanja, evo, juče ste vi pomenuli i rekli - pa, znate, mi moramo da nastavimo kontinuitet nečega što je neko drugi uradio, kada ste govorili o "Fijatu", pa jel ste vi čuli za štetne ugovore po jednu državu i po jedan narod? Država i te kako ima veliku štetu. Bio je tu pre neki dan i ministar Đorđević, 2,7 milijardi dinara se daje "Fijatu" subvencija, možda je to sada i više u ovoj godini, a onda oni to uplaćuju na ime poreza i doprinosa u budžet Republike Srbije. U stvari, oni ne plaćaju ništa, nego im se daje pa oni to vraćaju i na takav način se to vrti. Vidim, gledate me, gospodine Marinkoviću, ali imam ja još vremena. Što se tiče ovih investicionih fondova, treba građani Srbije da znaju da su mnogi pojedinci i bez ovoga, i bez uzimanja kredita u bankama, a mi pozivamo takve, evo ima svetlih primera u pojedinim krajevima Srbije koji žive, kako mi to kažemo, u dijaspori, došli i svoj novac uložili. Šta je potrebno da se ulaže u Srbiji da bi ona bila profitabilna? Osim u ovo, mi moramo da mnogo više ulažemo u prehrambenu industriju. Ovde ne vidimo, i kod svih ovih koji su vam pravili ovaj projekat, a pratila sam kako su reagovali i iz Udruženja privrednika Srbije i nekih finansijskih sektora, uglavnom je to gde se oni nadaju da to bude za tzv. IT sektor i za neka druga ulaganja, a nama treba da mi imamo ono što su naše sirovine prerađene u gotov proizvod i da to možemo da prodamo, evo, mi kažemo skoro sve, na velikom ruskom tržištu. Pre odlaska Miroslava Lazanjskog na mesto ambasadora u Rusiju, mi smo imali sastanak Odbora za spoljne poslove i ne samo ja kao pripadnik SRS, evo, tu je bio i kolega Palalić, mi smo rekli da naši privrednici, pa, na kraju krajeva, individualni proizvođači koji imaju bolju neku proizvodnju, malu farmu, proizvode hranu, ne mogu tek tako lako da dođu u kontakt sa ruskim kompanijama, a oni tu ne mogu svakako da dođu ni preko ovih društava koji će da upravljaju ovim fondovima i da je potrebna mnogo veća ta veza, na kraju ne možemo ni da se nadamo da će sve da se proda u Moskvi, mada bi moglo, možda oni nisu zainteresovani za to, ali ima drugih krajeva Rusije gde bi i te kako naše firme mogle da rade. Na kraju krajeva, i sve ove investicije koje je kineska vlada dala, s druge strane, a govorila sam da je njihova investicioni nacionalni fond najjači na svetu, to je ono što boli Amerikance, ali jednostavno to je tako i ne mogu im ništa. Mogli bi kroz mnogo veća ulaganja u Srbiji i zainteresovani su bili, ali niko ništa nije radio, onom Nikoliću ste dali, propalom predsedniku, ogromne pare da rukovodi nekim timom, pa je obećavao fabriku proizvodnje mesa u Kragujevcu. Pre toga ste vi obećavali da će ovaj „Tenis“ da dođe u Srbiju, od toga nema ništa. Znače, hajde vi malo se usmerite na to kakva je situacija zaista prava u Srbiji i kako propada selo i koliko ljudi nema posla, a želeli bi da rade. Nemojte samo da govorite o ovim podacima koji vama idu, naravno, to je vaša politika, ali uđite malo po dubini u to šta je prava struktura i šta je boljka srpske privrede. Možda ste se upitali, gospodine ministre, a to ste rekli malopre, da je ovo način da oni dođu do kapitala, da se ne zadužuju kod poslovnih banaka. Zašto se i ne zadužuju? Pa zato što su sve srpske banke propale, uništene i zbrisane posle 5. oktobra. Da postoje takve banke i da postoji neka razvojna banka, šta bi njima trebalo da idu u ove strane koje je Dinkić doveo? Na kraju, objasnite nam, gospodine ministre, šta konkretno srpske kompanije mogu da očekuju kroz dolazak ovakvih investitora po konceptu ovog zakona, da li imate realnu sliku koji su to mogući projekti, kakav je profit za narednih pet ili deset godina, koje će tržište najviše da se razvija. Na taj način da nam date neki argument, a ne samo ove zakone koji apsolutno ništa ne znače, već su projektu svih onih koji ne žele dobro Srbiji. Završila bih time, gospodine Marinkoviću, nećete mi zameriti, da nije samo slučaj sa Vladom Srbije da na ovakav način prihvata, uglavnom širokih ruku i otvorenog srca sve ono što dolazi od EU, pa i Amerikanaca, ovog USAID-a. Vidimo da ste spremni da apsolutno kao poslušnici uđete u pregovore… Produžio sam vam preko dva minuta. Reč ima ministar Siniša Mali. Izvolite, gospodine ministre. Hvala puno. Uvaženi poslanici, zakoni koji su danas pred vama su rezultat veoma pažljive analize, veoma dugotrajnog rada i to velikog broja institucija. Radna grupa koja je pripremala ove zakone koji su danas pred vama sastoji se od sledećih državnih institucija: Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Kabineta ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj, Kabineta predsednice Vlade, NBS, Komisije za hartije od vrednosti, Poreska uprave. Takođe smo uključili i one kojima oni zakoni mnogo znače, a to su učesnici na tržištu: Beogradska berza, Privredna komora Srbije, Udruženje banaka Srbije. Imali smo i konsultante, ljude iz USAID-a i iz Saveta stranih investitora koji su, takođe, nama pomogli da ovu materiju koja nije toliko jednostavna, a koja je veoma važna za dalji razvoj tržišta kapitala i rast naše ekonomije na pravi način sprovedemo, pripremo i danas predložimo vama. Ono što je veoma važno je, takođe, da su ovi zakoni bili i na javnoj raspravi, dakle, kako zakon nalaže i da smo čuli sugestije od svih zainteresovanih strana. Na osnovu svega toga zakoni koji su danas pred vama su ono iza čega stoji Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srbije i smatram da su apsolutno najbolji i biće pokretačka snaga za dalji rast naše ekonomije i tržišta kapitala. Rast naše ekonomije je osnovni cilj ekonomske politike koju ćemo voditi u narednom periodu, koju vodimo već sada. Nakon fiskalne konsolidacije, nakon teških mera u prethodnih četiri godine ono što je za nas važno je sada da rastemo što brže. Kaže Svetska banka – možete i do 7% godišnje. Prošle godine bilo je 4,3%, ove godine ćemo 3,5%, sledeće ciljamo 4% ponovo i da polako idemo i do 7%, ako treba i preko 7% Da bi taj rast ostvarili mi moramo da rastemo i kroz ličnu potrošnju, to je jedan element rasta našeg BDP-a, dakle, rast penzija, rast plata. Mora da nam rastu investicije i javne, upravo zbog toga smo predložili i veliki investicioni program od preko 12 milijardi u naredne četiri godine, da kroz ulaganje u putnu, železničku infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu poguramo rast našeg BDP-a ka gore. Prošle godine bili smo prvi u svetu, ove godine smo već za prvih sedam meseci 43% više i bolji nego prošle godine. Dakle, svi ti elementi se uklapaju u rast našeg BDP-a. Ispod toga, osnova toga je razvoj tržišta kapitala. Bez razvoja tržišta kapitala, bez toga da otvorite to tržište, da oni koji ulažu, a to su i investitori iz inostranstva i strana preduzeća i domaća preduzeća koja, takođe, prikupljaju razne izvore finansiranja sa tržišta kapitala, da nisu samo to bankarski krediti, nego da to mogu da budu i emisija hartija, kao što su obveznice, recimo, ili neki drugi načini finansiranja svojih aktivnosti je veoma važna, ako ne i ključna za dalji rast naše ekonomije. Mi smo kao država u proteklom periodu, dakle, u tokom leta imali emisiju obveznica, tu eurobond emisiju kojom smo refinansirali ono što vam dospeva u februaru naredne godine. Dobili smo pohvalu i kao rezultat toga imamo i povećanje kreditnog rejtinga naše zemlje. Mi smo ostvarili kamatnu stopu od 1,5%, kupon na 10 godina. Nikada niža kamatna stopa nije bila. Dakle, smanjujemo troškove kapitala za našu zemlju, smanjujemo rizik ulaganja za našu zemlju, samim tim su povoljniji i uslovi zaduženja ili finansiranja i za privredne subjekte. Zato se radije i odlučuju da investiraju u nove fabrike, da kupuju novu opremu, da zapošljavaju nove radnike. Zato su ova tri zakona veoma važna, jer diversifikuju mogućnost privrednih subjekata da dođu do potrebnog kapitala, do dodatnog kapitala, ne samo, kažem, tradicionalnim načinom, kroz kredite banaka, i da na takav način pospeše svoje poslovanje. Kao rezultat toga onda imate makroekonomske pokazatelje koje ne možemo da zanemarimo. Čuli smo malopre, uđite u dubinu, citat. Ulazeći u dubinu upravo govorim i iznosim makroekonomske podatke koji se odnose i na stopu nezaposlenosti. Mi ove godine smo već na 10,3%, 2013. godine bilo je 25,9% Imamo visoku stopu rasta naše ekonomije, suficit u budžetu već treću godinu za redom, zbog toga i diskutujemo o rebalansu budžeta, idu nam gore i plate i penzije, već u decembru će biti prosečna plata preko 500 evra, pre samo par godina bila je 329 evra. Svi ti pokazatelji pokazuju da je Srbija na dobrom putu, da su najteže mere fiskalne konsolidacije iznad nas, da ne zaboravim, takođe, smanjuje nam se javni dug. Zato imate rejting agencije koje kažu – da, Srbija je stabilna, poboljšavamo vaš kreditni rejting, idemo ka investicionom rejtingu, takođe, koji je za nas veoma važan i zajedno sa razvojem tržišta kapitala pravimo platformu za još brži rast i razvoj kako bi građani Srbije imali i siguran posao i mogućnost da menjaju taj posao ili da bude konkurencija na tržištu rada i, na kraju krajeva, da kroz to ostvarimo i veće stope rasta. Hvala, gospodine ministre. Izvolite, gospođo Jovanović. Iskustvo nam, gospodine ministre, ipak govori drugačije, da bi za brži rast nego čime se vi hvalite pred vašim mentorima iz finansijskih institucija, jer vi ste uvek optimista i tako morate na nastupate kao ministar u Vladi Republike Srbije da bi se BDP povećavao mnogo brže i bolje, da imamo profitabilnu proizvodnju. Ako mi imamo profitabilnu proizvodnju, a očekujemo da ćete do kraja rasprave ovim zakonima o kojima govorimo da nam kažete gde će najviše da se ulaže u budućnosti u Srbiji, ja sam vam rekla šta je osnov i šta je potreba i šta je stav SRS, gde je to najpotrebnije, onda bismo mogli da očekujemo da ti rezultati budu sigurno takvi kao što ste vi na jednom ekonomskom forumu rekli da će biti u periodu do, čini mi se do 2023. godine. Ali, šta se ovde dešava? O čemu smo govorili kada je počeo rebalans budžeta. Te strane investicije, na kraju krajeva, veliki priliv deviza koje dolaze od naših ljudi koji žive u inostranstvu koje nazivaju gastarbajteri, doveli su do toga i da dinar ojača. Samim tim kada je ojačao dinar, manje je potrebno novca za kupovinu bilo koje konvertibilne valute i državi je bilo i lakše da otplaćuje kamate na dospela zaduženja. Do čega je onda došlo i to su pravi pokazatelji? U prošloj godini izvoz iz Srbije je tek neznatno porastao, ali zato je uvoz porastao za 13,6% Zar to nije zabrinjavajuće, gospodine ministre? Taj uvoznički lobi svake godine, to su uglavnom svi proizvodi koji dolaze iz zemalja sa zapada, a najviše robe široke potrošnje koje ulaze u ovu minimalnu, odnosno prosečnu potrošačku korpu, košta Srbiju oko 800 miliona evra. Zar nije bilo pametnije da sprečite da oni to rade barijerama i mehanizmima koje država treba da ima, a da se sav taj novac, a to su stotine miliona evra upravo uloži u razvoj prehrambene industrije, poljoprivrede uopšte, oživljavanja stočarstva i svega onoga što treba. Na kraju krajeva i u nova radna mesta. Sada da se pojavi ne znam koliko kompanija, investitora ovde i da dođu, a mi zagovaramo da pre svega to bude kapital od tradicionalnih prijatelja Srba. Pitanje je gospodine ministre za neko vreme ko će da radi na tim poslovima, jer je veliki odliv mladih ljudi, a pre svega ovih, i to na kraju krajeva koji imaju zanate, koji se traže na zapadu ili visokoobrazovane radne snage, a to su inženjeri, pripadnici tog interneta, IT sektora i na žalost mnogi lekari. Reč ima ministar, gospodin Mali. Izvolite, ministre. Hvala puno. Uvaženi poslanici, svi makroekonomski pokazatelji naše privrede su bolji nego što su bili, svaki, od monetarne politike pa do fiskalne politike, od stabilne inflacije. Rekao sam pre par dana kada sam govorio o rebalansu budžeta, 2011, ili 2012. godine, ako se ne varam, stopa inflacije je bila preko 11% Dakle, nije to bilo pre 15, 20 godina, nego pre samo par godina. Danas imamo stabilnu inflaciju 1,5% do 2% Kurs od 2008. do 2012. sa 80 na 120. Danas ta nestabilnosti ne postoji. Imamo siguran kurs, stabilan kurs, ne samo da dinar ne slabi, nego čak i jača, što daje sigurnost ulaganja u našu ekonomiju. Kao posledica toga imate rast ekonomije, koja naravno, posledično, i što je dobro, utiče i na rast kako izvoza, tako i uvoza. Ono što je veoma važno kada neko posmatra i govori o uvozu i izvozu, mora takođe, osim stopa rasta da uđe i u samu strukturu. Dakle, u prošloj godini imali smo visoke stope rasta uvoza i stope rasta izvoza. I, ove godine za prvih osam meseci imamo i stope rasta uvoza i stope rasta izvora, pri tome jeste stopa rasta uvoza veća nego izvoza. Nikakav problem nije sa tim. Zašto? Zato što u strukturi tog uvoza, da vam pročitam konkretne podatke, već jesam pre dva dana, ali nije problem ako nije slušao ponoviću, da kada robni uvoz u prvih osam meseci ove godine je povećan za 8,7%, izvoz za 6,95, dakle, nije velika razlika. Pri čemu od ovih 8,7% robnog uvoza najbrži rast se beleži kod rasta uvoza opreme, 14,6%, 260,2 miliona evra, onda, uvoz potrošne robe 14,2% i uvoz sredstava za reprodukciju 5,9%, pri čemu uvoz sredstava za reprodukciju, to su sirovine koje su neophodne za proces proizvodnje je ukupan iznos 480 miliona evra. Dakle, u strukturi uvoza imate 740 miliona evra ukupno za uvoz opreme i uvoz sirovina neophodnih za obavljanje procesa proizvodnje. Ne i mnogo manje je uvoz potrošne robe, koji je takođe dobar pokazatelj jer pokazuje da raste životni standard. Dakle, čim raste uvoz potrošnih roba, neko to kupuje, ako kupuje, a rekao sam pre par minuta, idemo i sa prosečnim platama u decembru mesecu oko 500 evra, i to je dobar pokazatelj. Mnogo je bolji pokazatelj što je najveći procenat uvoza u kapitalnim dobrima, oprema i sirovine koje su neophodne za proces proizvodnje, jer to potvrđuje činjenicu da smo prošle godine bili svetski šampion u otvaranju fabrika, odnosno privlačenju stranih direktnih investicija. To potvrđuje ono što govorimo, a to je, da nam se fabrike otvaraju po celoj Srbiji, da otvaramo nova radna mesta, da imamo nikad manju nezaposlenost. Upravo takvu strukturu uvoza i želimo da vidimo i u godinama koje dolaze da raste, ali da raste najviše zbog toga što se uvozi oprema, uvozi tehnologija i da se fabrike otvaraju i što se uvoze sirovine kako bi se povećavao proces proizvodnje. Što više se proizvodi u Srbiji, onda se više i izvozi. Kao pokazatelj da smo na zdravim osnovama je procenat pokrivenosti uvoza izvozom, koji je samo pre par godina bio 57, 58%, sada je preko 70% U proteklih nekoliko godina brže nam raste izvoz nego uvoz u relativnom odnosu i pokriće izvoza uvozom je najveći pokazatelj uspešnosti reformi koje smo sproveli. Sve se na kraju to sublimira, kao što se sublimira u racio javnog duga u BDP u odnosu na BDP, gde pada javni dug, gde nam raste BDP. Tako i po pitanju spoljno-trgovinskog deficita. On se smanjuje zato što nam raste izvoz više nego uvoz, i pokriće jednog u odnosu na drugi 50 i nešto odsto, u odnosu na 74%, danas, ako se ne varam, je ogromna razlika.

Hvala, gospodine ministre. Pravo na repliku ima Nataša Sp. Izvolite. Gospodine ministre, ne morate vi lično sada i u vašem mandatu da se osećate prozvanim kad ja govorim i druge kolege, srpski radikali, o uvozničkom lobiju, on je prisutan u Srbiji još od 1989. godine. Dakle, u kontinuitetu taj lobi želi da strani proizvodi, pa i ta roba za koju kažete da je povećana za 14 i nešto procenata, uvezena u Srbiju, ima široku potrošnju. To je valjda normalno da će svako u nekoj zemlju, tamo u Italiji, Francuskoj, u Nemačkoj svoje proizvode da plasira svuda u svetu i kaže - Aha, evo imamo pogodno tržište. Treba vi da shvatite i ova Vlada. Mi verujemo da ćemo biti deo te vlasti, da ćemo to moći da sprovedemo, pored ove što vi vršite po Srbiji sa ovim stranim investicijama na nakaradan način reindustrijalizacije, kako je neki nazivaju, izvršite, konkurentno podizanje konkurentnosti naših proizvođača. Koliko je, dame i gospodo, poslanici, a to i građani Srbije treba da znaju, preduzeća u Srbiji za koje niko možda nije čuo, koja su samostalna, kao male, kao porodične manufakture krenuli, a danas izvoze u ko zna koliko zemalja u svetu? Zašto mi kao država, vi kao Ministarstvo finansija, neko telo u okviru Vlade, nemate spisak svih tih ljudi ili onih kompanija koje treba da se povežu i da uz podsticaj države vrše izvoz svojih proizvoda, naših domaćih proizvoda? Umesto 300.000, tek 50 i nešto hiljada jedinica vozila je proizvedeno. Neće niko da kupuje "Fijat 500L", to je zaista na svetskom tržištu loše kotirani proizvod i u automobilskoj industriji znate kako gledaju na to, jer ovi su nas svi drugi prestigli, ko zna koliko. Dakle, na tome treba da se bazira ekonomska politika Vlade Republike Srbije da mi našim proizvodima podižemo njihovu konkurentnost. Zašto mi da izvozimo malinu, a vidite kakve probleme svake godine imaju ljudi, muče se? Mnogi od njih su i uništili svoje zasade, neće po toj bednoj ceni da prodaju malinu, tačno da izvozimo kao sirovinu, već da je preradimo i kao takav proizvod višestruko da uvećavamo cenu. Isti vam je slučaj i sa voćem i sa povrćem. Imamo proizvode koji imaju geografski zaštićeno poreklo, jel tako?

Zaista to imaju zaštićeno geografsko poreklo. Mi umesto to da forsiramo… Imamo svetli slučaj, evo sad se setih da napravim malu digresiju i da dam jedan primer. Dve devojke, diplomirane ekonomiste iz Kraljeva, otišle su odakle su im očevi, u svoju rodnu Studenicu i osnovale su svoju porodičnu malu mlekaru za proizvodnju tog čuvenog Studeničkog sira. To treba da budu podsticaji i da na taj način upozoravamo mlade da ako želite da ostanete ovde, dobićete od države pomoć, imaju ljudi kreativne ideje, hoće da se vrate na svoja imanja i da podignu i svoj životni standard, a samim tim i da Srbiji daju više. Izvolite, gospodine Stevanoviću. Hvala, potpredsedniče. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo, danas imamo set od tri zakona koji, barem što se tiče struke, su solidno ocenjeni. Ja sam se, kao što se i uvek trudim u Stranci moderne Srbije, raspitao kod onih kojih se zakon najviše tiče, budući da Zakoni o investicionim fondovima, mali je broj ljudi koji u Srbiji može jasno sagledati sve zamke, odnosno prednosti koje se mogu javiti. Kod većine portfolio menadžera nisu postojale neke suštinske zamerke, barem na Zakon o investicionim fondovima. Kada je reč o Zakonu o osiguranju depozita, odnosno koje se tu javljaju, činjenica je da se nastavljamo usklađivati kako sa međunarodnim standardima, tako i sa nekim zahtevima evropskog puta i da su to stvari koje bi trebale uz jedno kontinuirano unapređenje upravljanje rizikom i upravljanje kapitalom, da dovedu do jačanja poverenja daljeg u naš bankarski sektor, koji je usled lošeg menadžmenta, pogotovo državnih banaka u jednom momentu bio, može se reći, na dosta lošem glasu, kako kod naših građana, tako i kod stranih investitora. Nije mala stvar bila upropastiti nekoliko državnih banaka, a takođe i podići MPL-ove u nekim od njih. Tako da, ova stvar, kada je reč o osiguranju depozita, podiže ukupnu sigurnost i to nije sporno i ulazi se u neke nove oblasti, kao što je restrukturiranje banaka, ako nekada bude bilo potrebe da se to radi. Bankarstvo je malo specifično. Dakle, tu je luksuz da se banka pusti niz vodu, mnogo manje nego kada je reč o realnom sektoru. Međutim, ako tu nemamo nekih bitnijih neslaganja u suštini i ako je reč o materiji koja je prilično poznata, mene i poslaničku grupu Stranke moderne Srbije jeste zaintrigirao Zakon o alternativnim i investicionim fondovima. Postoji dosta razloga zašto je to tako i zašto je taj zakon, opet kažem, jedna dobra osnova ali u okolini tog zakona postoji određeni poslovni ekosistemi koji zahtevaju da im se zadovolje još neki preduslovi da bi onda moglo da cveta, alternativno, investiciono cveće svih vrsta. Konkretnije ili ako bismo upotrebili metaforu, taj zakon jeste kupovina jedne onako solidne njive sa agrotehnikom, kada bismo koristili omiljene poljoprivredne metafore u Srbiji. Međutim da bi ta njiva dala prinose, potrebno je da se zadovolje još neke stvari, počevši od znanja, odgovarajućih đubriva, podsticaja i sličnih stvari da bismo došli u poziciju da nešto što jeste objektivan potencijal i dobra osnova počne da daje plodove. Ono što je godinama bila slabost, upravo kada je reč o alternativnim izvorima finansiranja, koji su dosta potrebni zemlji koja ima veliki broj malih i srednjih preduzeća i gde je dominantno kada je reč o sektoru informacionih tehnologija, ne preovlađuju veliki igrači, gde je sama logika rasta drugačija nego u nekim konvencionalnim delatnostima je bilo to što smo dugo godina imali nedoumice da li to uopšte treba urediti posebnim zakonom. Ja sam neke prve predloge video još pre šest, pre sedam godina skoro, ili je dovoljno da koristimo postojeće Zakone o investicionim fondovima, ali ni to nije baš dobro rešenje jer oni moraju biti kruti po prirodi stvari, jer imati otvoreni investicionim fond nije neko baš kreativno zezanje, nego morate obezbediti sigurnost kada je reč o plasmanima i zadovoljiti mnoge druge stvari. Kada je reč o alternativnim investicionim fondovima, situacija je takva da je ipak bolje postaviti jednu zakonsku osnovu, da bi smo mogli da se nadamo da će u Srbiji zaživeti npr. fondovi venčer kapitala. Jedna jako bitna stvar. Oni ne mogu da pomognu u samom startu kada imate npr. brzo rastuću poslovnu ideju u sektoru informacionih tehnologija, ali mogu da pomognu kada ste iz inicijalne faze „kraut fandinga“ tu ću se vratiti kasnije, korišćenje sopstvenog novca ili ako ste imali sreće da naletite na nekog poslovnog anđela, kada treba da privučete neka veća sredstva i uđete u ozbiljnije ulaganje u softver ili ono što će verovatno biti budućnost razvoja informacionih tehnologija i u svetu i u Srbiji, ali kod nas baš nismo još zakoračili, o simulacijama, veštačkoj inteligenciji i svim stvarima koje će nositi razvoj u okruženju PFG mreža i uopšte što će menjati svet u narednoj dekadi. S te strane, da bismo imali venčer fondove, koji bi zaista zaživeli u Srbiji i ostvarili primaran zadatak finansiranja visoko inovativnih kompanija koje ne moraju nužno biti samo IT, ali velika je šansa da će gro biti lociran u IT ili u grane koje svoje kompetetivne prednosti, konkretno preduzeća, upravo razvijaju na sintezi IT i svog konvencionalnog biznisa, vi morate okolo postaviti, što sam rekao, jedan dobar ekosistem u drugim zakonima. Dakle, da bi mogli privući fondove koji sada, uglavnom, nisu u Srbiji, recimo paradoksa, ima ih u Sofiji, u Budimpešti i u nekim drugim zemljama, koje mi želimo sustići i prestići, potrebno je uraditi izmene koje se tiču fiskalne politike, koje će pratiti jedan zakon koji jeste dobra osnova. U Srbiji, porez na kapitalnu dobit nije bitan porez i kada ga posmatrate u celini budžetskih prihoda, on je neznatan. Vrlo često imamo prilike videti da je prilično neuhvatljiv i da imamo neke ljude koji su uspešno izbegavali da ga plate i ljude koji su ga na kraju plaćali, a da nisu bili u prvo vreme ni svesni da imaju tu obavezu. Dakle, ako želimo imati dobar razvoj venčer fondova u prvom prelaznom periodu, ne mora to biti zauvek, ali u barem prvih četiri do pet godina bilo bi poželjno da oni imaju oslobođenje od kapitalne dobiti, jer to jeste nešto što bi moglo privući da se njihove aktivnosti lociraju u Srbiji, a ne da dominantno budu van Srbije. Razlog je prilično jednostavan. Najbolje poznavanje domaćeg tržišta imaju upravo ona pravna lica koja jesu na našem tržištu i malo šta može zameniti specifična znanja o lokalnom tržištu, kao samo prisustvo na lokalnom tržištu. S toga bi dodatak koji stvara dobar ekosistem u vidu oslobađanja od kapitalne dobiti bila dobra stvar ako želimo zaista da privučemo venčer fondove u Srbiju. Takođe, vrlo je bitno u celoj priči imati i poreske kredite za ulaganja, jer to jeste preduslov da imamo značajnije plasmane. Apsorcioni kapacitet srpskog tržišta za venčer kapital, kao i za druge oblike nekonvencionalnog finansiranja koji nisu bankarski je recimo jako skočio poslednjih godina, što možemo videti po stopama rasta izvoza, jer stope rasta izvoz za IT sektor su odličan indikator da se kapacitet apsorpcije sigurno povećao u međuvremenu. To je nešto što je takođe jako bitno, imati mogućnost poreskog kredita za investicije. Takođe, i mogućnost da se gubitak prizna kao kategorija i da služi kao oslobođenje za neke buduće zarade. Dobitke koje mi možemo dobiti povećanjem leveridža srpske IT industrije, mogućnosti da one uđu u kompleksnije poduhvate ili čak da mi ne budemo samo specifična zemlja za vrlo često, da se cinično izrazim, „loun“ poslove u IT sektoru bi bio višestruko veći od toga što bi se zemlja naša odrekla nečega što sada inače i nema, a želi da ima. S te strane, zakon i jeste dobra osnova, ali sam zakon bez stvaranja ekosistema koji ga prati i koji može da relativno dobro definisane stvari u zakonu podigne na nivo koji omogućava srpskoj IT industriji da se razvija, ne samo kvantitativno, što se sada dešava, nego i kvalitativno, jeste bitna stvar. Naravno, uz ono jasno ograničenje da mi možemo napraviti mnoga čudesa ovog sveta, ali da se Srbija nikada recimo neće moći meriti sa Cirihom kada je reč o razvoju veštačke inteligencije i sličnih stvari, ali da se možemo nadati da će ovde kvalitet proizvoda biti viši, sa većim stepenom dodate vrednosti, koji neće uključivati ono što se zove puki rad za druge kompanije, nego mogućnost da se ovde zaista značajnije razvija kada naše firme jesu angažovane od strane velikih stranih IT giganata da rade kompleksnije poslove sa većom dodatom vrednošću koja ostaje ovde. Zbog toga da, zakon je u redu i zakon mora da prati, tj. ja bih rekao treba, ne možete kad ste u poziciji manje da kažete baš mora, malo je tupavo, jer trebalo bi da prati jedan set zakona iz fiskalne politike i podzakonskih akata. Odnos koristi i troškova je prilično dobar, a kako nam je budžet standardno uravnotežen, teži suficitu, mislim da to ne bi bio neki preterani problem. Ako ovaj zakon otvara prostor za venture fondove, ovaj put pošto raspravljamo u načelu, a načelne rasprave mogu otići u raznim pravcima, od toga da predlažete neke dodatke, do toga da dajete određene sugestije, to je uredu, da možete uraditi dosta toga što ne mora nužno biti povezano, ovaj zakon rešava, kažem, finansiranje firmi koje su postavljene na noge i koje imaju track record da su nešto postigle. Međutim, ono što ovaj zakon neće rešiti, a opet treba da se radi na stvaranju jednog kompletnog ekosistema finansiranja inovativnih grana, jeste što mi i dalje nemamo rešenja koja bi olakšala krautfunding. Postoji mogućnost da se krautfund-uje u Srbiji, to nije sporno, ali glavni krautfunding se odvija na evropskom tržištu, u ovom trenutku, iako ne bi bilo loše da krautfunding bude opcija za naše kompanije na nekim drugim tržištima. Sadašnja zakonska rešenja ne sprečavaju to, ali u mnogome nameću nepotrebne transakcione troškove, zbog toga što imamo neke institucije Republike Srbije koje svoj primarni posao rade dobro, i bila bi grehota reći da primarni posao Narodne banke Srbije, a to je stabilnost novca, nije dobro odrađen. Ali, kada je reč o spoljno-trgovinskom poslovanju, bojim se da svako malo postajemo prilično zastareli i da neke inovativne grane trpe zbog toga. Upravo kada je reč o krautfunding, neki oblici krautfundinga, koji su bazični i mogu da funkcionišu, ali ovi treći, četvrti stepen krautfundinga, ima dosta velike transakcione troškove. To je nešto što bi trebalo otkloniti, jer ako razmišljamo o razvoju inovativnog sektora u Srbiji, koji može ostaviti veliku domaću vrednost, koji može pogurati značajno rast BDP-a, koji može nam pomoći da se uklopimo u svetsku podelu rada, a i da i jeftinije ponude, u krajnjoj liniji, neke softverske proizvode koje danas moramo kupovati i plaćati prilično velike godišnje naknade za održavanje i korišćenje tog softvera, mislim da taj sistem treba biti zaokružen od početka do kraja i da je odgovornost jedne države koja ide u susret rastu da radi na tome, što je više moguće i da to jesu dodaci koji bi bili jako dobri nečemu što je ovde postavljeno. Još jednu stvar bih pomenuo, a koja se dosta naslanja na ovaj drugi Zakon o klasičnim investicionim fondovima. Mi smo u poslu od 2008. godine doživeli jednu strašnu kontrakciju finansijskog tržišta, pošto bankarsko tržište posmatram kao odvojenu kategoriju, ali je i tu bilo kontrakcije koja je bila velika. Finansijsko tržište pati od nedostatka aktive kojom se može trgovati. Beogradska berza je plitka kao potok i ima jako malo hartija od vrednosti, i sa jako malim obimom trgovanja vi možete uticati na kretanje cena i u velikoj meri izazvati velike oscilacije, što vam govori opet o plitkoći tržišta. Ono što jeste zadatak, opet kažem, ako hoćemo imati investicione fondove koji imaju u šta ulagati u Republici Srbiji, dobro se disperzovati i biti motori razvoja Srbije, ulaganje van Srbije nije sporno, tu imate šta god hoćete. Reč je o tome da trebamo raditi na stvaranju zakonskih i podzakonskih preduslova, da se inicijalne ponude akcija učine jednostavnijim, bržim, jeftinijim, da se onima koji se upuste u to pruže potrebne informacije i znanja, u nekim slučajevima jer je to novi instrument, jer samo tako možemo kreirati nove akcije na srpskom tržištu, direktno, bez da su to akcije koje su postale defakto deo našeg tržišta, preko silkroad-a, odnosno preko balkanske mreže i bez da se desi tako što bi naša berza postala deo neke veće berze u svetu. Dakle, ono što je isto potrebno, u celoj toj priči, ako želimo da nam investicioni fondovi zažive i rastu i da imamo više instrumenata, IPO-vi bi takođe bili dobri za dokapitalizaciju nekih sistema koji solidno štucaju. Ja sam davno o tome pričao, iz nekih prošlih života. I bez nekog dobrog IPO-a sa kvalitetnim hartijama, koje bi, recimo, potekle iz EPS-a ili iz nekih kompanija koje su ostale dobrim delom netaknute restrukturiranjem, a zeznuti su to sistemi, takoreći žive autonomije neefikasnosti u okviru Republike Srbije, gde je vrlo teško udariti i restrukturirati, takav nam je taj sistem, šta da se radi, prilično neefikasan i prilično zatvoren, otporan na promene, iako se i tu menjaju stvari, opet, ne mogu grešiti dušu. Jednostavno, i dobar Zakon o investicionim fondovima će učiniti da imamo dobar zakon i da je to to. Dakle, moramo raditi na razvoju hartija od vrednosti koje bi se više emitovale, jer to jesu dobri načini da kompanije dođu i do pozajmljenog kapitala i do sopstvenog kapitala. Mi smo još zemlja koja ne smatra da je akcionarski kapital, odnosno kapital koji bi ovako došao preskup. Takođe, isto je i sa korporativnim obveznicama. I tu treba raditi na podzakonskim aktima i stimulisati ga, jer to je isto dobar način da se pravi leverage i da imamo hartije kojima se trguje i koje bi mogli imati investicioni fondovi u svom portfelju. Sve u svemu, ne mogu da kažem, ovo je opet, za razliku od zakona od juče, kada sam rekao da imamo skepsu oko računovodstva, pričaćemo o tome još, i različite su primedbe, nekad potpuno suprotno od različitih grupa koje se time bave. Ovde nemam zaista primedbe kod ova dva zakona, ni kod Zakona o osiguranju depozita. To nije ključno pitanje. Ključno pitanje kojim se ovde bavimo je šta učiniti posle? Naprotiv, mislim da je savršeno što su to uradili strani konsultanti koji imaju iskustva sa tržišta koja imaju investicione fondove, da je to fantastično i da je to dobra stvar što je tako urađeno. Dobro je da ljudi koji su kompetentni i koji imaju iskustvo rade na pisanju zakona. Mi nemamo dugačko iskustvo sa portfoliom menadžmentom, sa investicionom fondovima. Imamo znanje kakvo je naše tržište i koji su izazovi u razvoju. Ali, sami zakoni, koliko god da su valjano napisani, ako im ne pustite da budu osnova na kojoj će nešto iznići, takoreći, ličiće na zakone koji su stavljeni u fioku i koji će čekati na neko vreme da ih iskoristimo u punoj meri. Zakoni su okej, ali ono što je potrebno da bismo izvukli maksimum iz nečega što jeste bitno u našoj zemlji, a to je privlačenje kapitala u domaće firme, korišćenje leverage koliko je god to moguće, da bi porastao prinos na sopstveni kapital i uopšte, da bi firme imale brz rast i razvoj, to je da stvorimo ekosistem podzakonskih akata, pravilnika, znanja i svih drugih stvari, da bismo došli u poziciju da maksimalno iskoristimo jedan valjan rad koji nije trajao kratko. Toliko od mene ovaj put. Ja bih se, u skladu sa stavom naše poslaničke grupe, maksimalno držao onoga što zaista jeste tema, a ne prelazio na sve i svašta.

Mislim da ste u vašem izlaganju pogodili nekoliko veoma važnih tema i koje se odnose na ove zakone, a i koji se odnose na naredne korake koji nas očekuju. Ova radna grupa, o kojoj sam govorio malopre, od NBS, Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze konsultanata, Ministarstva finansija itd, nastavlja sa radom. Dakle, naš posao se ne završava donošenjem ovih zakona. Mi nastavljamo sa radom i naredne godine ćemo sigurno imati i novi set poreskih zakona, koji će targetirati i koji će se odnositi na ovaj deo tržišta kapitala, kako bismo još dodatno pospešili njegov razvoj. Vi ste tu u pravu. Recimo, porez na kapitalnu dobit, kada pogledate apsolutni iznos, on nije naš veliki prihod, a s druge strane, kada bi eventualno oslobodili učesnike od toga, mogli bi da ih privučemo dodatno i da ih stimulišemo da dođu i da investiraju ovde. Tako da, sa te strane, uključujući, naravno, i poreske kredite i ostalo, ceo paket i set poreskih zakona, poreskih olakšica ili podsticaja, da, biće pred poslanicima naredne godine, kako bismo zaokružili koncept ulaganja u investicione i alternativne fondove. Dakle, veoma ozbiljno razmatramo i zakonska rešenja koja su za to vezana. Za one koji ne znaju šta je to, dakle, radi se o jednom konceptu koji je zaživeo u velikom broju drugih zemalja. Vi sada kada biste investirali u neke fondove kao ulagač, postoje neki minimalni iznosi za ulaganje. Crowdfunding upravo te minimalne iznose na neki način minimizira i kaže da onaj koji ima možda i 100 dinara može da investira, pa neka investira i 200, 300, neko ko ima 500, 500, da ne bude samo da oni koji imaju više novca mogu da investiraju u investicione fondove, i to je nešto čime ćemo se baviti i u narednom periodu. Ista ova radna grupa će, takođe, raditi na tome. Znate kako je kada otvarate neke nove oblasti i pokušavate da stimulišete razvoj tržišta kapitala, na žalost, ne možete sve odjednom. Važno je da krenete od nekud. Mi smo izabrali ove zakone, da krenemo ove godine i nakon toga idemo i sa crowdfunding i sa poreskim olakšicama i ostalim stvarima. Pri čemu, ono što ste vi rekli je za nas, takođe, veoma važno, razgovori su otvoreni, na koji način Beogradska berza treba da se pozicionira da bude još atraktivnija. Naravno, mnogo zavisi od toga i koliko je Srbija stabilna finansijski, koliko smo atraktivni, samim tim će i berza biti atraktivnija. Treba raditi na tome da vidimo na koji način da podstaknemo. Vi ste jasno rekli oko korporatizacije i javnih preduzeća, kako bi i deo svojih finansijskih potreba zadovoljavali na tržištu kapitala, ne samo kroz kredite banaka, a sa druge strane nemojte zaboraviti lokalne samouprave. Dakle, te municipalne obveznice, takođe, ako je država uradila svoj deo posla, pa je kroz emisiju eurobonda smanjila trošak zaduženja sa sedam koma nešto, stopa kupona koja nam je bila 2014. ili 2013. godine na 1,5%, to i lokalnim samoupravama daje mogućnost da se zaduže na pravi način, da izađu na tržište kapitala i da kroz emisiju tih obveznica deo svojih projekata, da li su to projekti iz ekologije, komunalne infrastrukture ili bilo čega drugog, na taj način finansiraju. Dakle, kapital ne bi trebao da zna za granice. I nama je cilj da što veći iznos kapitala privučemo u Srbiju, da se tu aktivira naš potencijal, da se tu aktiviraju naši resursi. Ovi zakoni su samo deo jedne šire i veće slike. O ovim zakonima ne možete da razmišljate kada ste u procesu fiskalne konsolidacije. Sada, kao prvi korak sledeći, razmišljamo kako da učinimo naš privredni ambijent još boljim, još konkurentnijim, stoga i zakoni o kojima smo diskutovali juče oko revizije, oko računovodstva i kako, naravno, da podstaknemo razvoj tržišta kapitala, evo, ova tri zakona danas ovde. Veoma je važna bila ta poruka, verujte mi, i što je Agencija za osiguranje depozita prodala ona sporna potraživanja, prvi portfolio od 240 miliona evra. Pre par dana izašao je još jedan oglas, prodajemo 1,8 milijardi tih starih potraživanja, nenaplativih potraživanja. Ta imovina je zarobljena, nemate nikakvu korist od toga, ni poverioci ni država. Prodajom toga, sa jedne strane, i poverioci dobijaju novac, a sa druge strane aktivirate to zemljište ili te objekte koji su pod nekim hipotekama za neki dalji rast i razvoj. Dakle, sve su to mali delovi jedne slagalice koja se zove razvoj našeg tržišta, razvoj naše privrede, čiji je sastavni deo i razvoj tržišta kapitala. Dakle, zahvaljujem vam na velikom broju tema koje ste pokrenuli, ali još jedanput, mi ćemo naredne godine imati sigurno jasno definisan poreski okvir za dalji podsticaj rasta tržišta kapitala, da vidimo na koji način ćemo da pozicioniramo Beogradsku berzu i da vidimo na koji način ćemo da podstaknemo i lokalne samouprave, ali takođe i velika preduzeća oko korporatizacije i oko toga da svoje izvore finansiranje diversifikuju i koriste tržište kapitala u što većem obimu. Kolega Stevanoviću, mislio sam na vas, pošto vidim da ste se javili u sistemu, želite repliku? Izvolite. Pomenuo bih ja municipalne obveznice, ali tu bi se otvorio jedan set stvari koji ide oko njih koji je baš dosta širok. U ovom momentu nisam siguran koliko je realno dok ne zaživi sistem interne revizije kako treba, upravljanje finansijama lokalnih samouprava, dok se ne podigne na jedan mnogo viši nivo nego što je danas. Realno nisam siguran da će biti kvalitetnih emisija municipalnih hartija od vrednosti, možda u gradu Beogradu, ali u ostatku zemlje moguće je da će biti mnogo problematično u mnogobrojnim opštinama. Ima opština koje su jako dobre, koje bi mogle da urade neke stvari, koje su radile na tome. Ima opština koje se trude da ne urade ništa, potpuno je šareno. Dakle, sa te strane, tu će biti sizifovskog posla, mnogi sada već i projekti se time bave i izgleda da će se baviti u mnogim godinama koje slede kada je reč o municipalnim hartijama od vrednosti, ali u svakom slučaju to bi dosta podiglo nivo dubine Beogradske berze i uopšte obima hartija od vrednosti kojima se može trgovati, i to je potpuno tačno, što se toga tiče. Za kraj, nije da je to sad neka zaključna rasprava, ali suština je, ako se raspravlja o ekonomiji sa sučeljenim mišljenjima, jedna od najnormalnijih stvari je da se raspravlja u razumu i da se raspravlja o konceptima koji imaju mogućnost da opstanu, koji imaju veze sa realnošću, tako da suštinske rasprave i neslaganja koja će slediti, jer neslaganje su fantastična da se ukupan autput podigne i slediće u tome kako da nešto bude bolje, a ne da raspravljamo o tome i pokušavamo da dokažemo da nešto ništa ne valja ili da se nude stvari koje nikako ne mogu voditi boljitku finansijskog sistema ili bilo kog segmenta u našoj privredi. Zahvaljujem, kolega Stevanoviću.

Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, poštovani predstavnici Ministarstva finansija, uvaženi narodni poslanici, pred nama se danas nalaze zakoni koji za cilj imaju razvoj tržišta kapitala, jačanje finansijskog tržišta u Republici Srbiji i jačanje ekonomije Republike Srbije. Poslanici SDPS i ja smatramo da će predložena rešenja značajno uticati na stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta u Republici Srbiji i predložena rešenja svakako zaslužuju veliku pažnju i nas danas ovde i čitave javnosti i već smo čuli da će biti doneta određena podzakonska akta koja će bliže definisati ova zakonska rešenja. Smatram da je izuzetno važno jačanje investicionih fondova u Republici Srbiji. Ja ću danas u svom izlaganju posebno govoriti o tome, jer mislim da im nije posvećena dovoljna pažnja, ni u prethodnom periodu, da postoje određene predrasude kada govorimo o investicionim fondovima, da je poljuljano poverenje u investicione fondove, ali govoriću o razlozima koji su do toga doveli, o investicionim fondovima u zemljama okruženja, kao i o trendu rasta ulaganja u zemljama Evrope, o značajnim perspektivama, kao i izuzetno povoljnim rešenjima koja predviđaju ova zakonska rešenja i za koja verujem da će značajno unaprediti položaj investicionih fondova u Republici Srbiji. U suštini, investicioni fondovi su alternativa između štednje u banci i investiranja tj. aktivna štednja ili pasivno investiranje. U nameri da se obezbedi veći stepen zaštite od rizika i povrati poverenje investitora, izvršeno je dodatno preciziranje u uslova osnivanja poslovanja i izveštavanja društava za upravljanje, preciziranje imovine u kojoj je dozvoljeno ulagati, uključujući i ograničenja i izuzetke od ograničenja, detaljnije su uređeni politika upravljanja rizicima investicionog fonda, politika nagrađivanja usluge i odgovornost depozitara i nadzora ovlašćenja. Međutim, prvi investicioni fondovi organizovani su pred sam početak globalne finansijske krize čiji su se efekti osetili već tokom 2008. godine, kada je nakon značajnog rasta cena akcija na Beogradskoj berzi, tokom druge polovine 2006. i prve polovine 2007. godine, krenuo nagli trend pada cena akcija. Sredinom februara 2009. godine, kao rezultat globalne finansijske krize, cene akcija na Beogradskoj berzi bile su niže za skoro 90% od istorijskog maksimuma, sa sredine 2007. godine. Ovakav drastičan pad ozbiljno je uticao na učesnike na tržištu i poljuljao poverenje u potencijal investicionih fondova, kao oblika ulaganja. Kao rezultat toga, imovina pod upravom društava za upravljanje investicionim fondovima skoro konstantno se smanjivala, usred povlačenja uloga članova, što je celokupan sektor investicionih fondova učinilo zanemarljivo značajnim učesnikom na tržištu kapitala. Investicioni fondovi su vrlo zastupljeni u razvijenim privredama sveta, gde predstavljaju sastavni deo finansijskog tržišta i neke od opštih karakteristika fondova su viša stopa prinosa od prinosa na štednju u banci, jaka kontrola poslovanja fondova od strane državnih institucija, bez garancija ulagačima, javnost portfolija i poslovanja. Prosečna stopa prinosa investicionih fondova u razvijenim zemljama je od 8% do 15% godišnje. Uočili su se veći prinosi na početku rada investicionog fonda koji se kasnije blago smanjuju. U Srbiji treba očekivati ekspanziju svih vrsta investicionih fondova. Obzirom da je iza Hrvatske, srpska privreda najjača u regionu i evropskim zemljama van EU, najverovatnije da će veliki deo ulaganja investicionih fondova iz tog regiona biti usmeren baš u srpsku privredu. Takođe, očekuje se relativno veći prinos investicionih fondova zemalja koje su kasnije dobile zakone o investicionim fondovima, u narednih nekoliko godina. Treba pretpostaviti da će po modelu hrvatskog tržišta veliki deo štednje stanovništva biti preusmeren iz banaka u investicione fondove i kod nas. Investicioni fondovi nose nešto veći rizik od štednje u banci, ali po pravilu veći prinos na uložena sredstva. U našoj zemlji država ne garantuje građanima povraćaj sredstava u slučaju bankrotstva investicionog fonda, dok u slučaju štednje garantuje povraćaj u visini od 50.000 evra pojedinačnom u ulogu u banci. Kada je u pitanju prinos posmatrano u stabilnim čvrstim valutama, a dosadašnja iskustva govore da se prosečni prinosi fondova kreću od 8% do 15% Kamatne stope na sredstva u stabilnim, čvrstim valutama u našoj zemlji se kreću od 3,5% do 7,5% Kamatne stope na sredstva u dinarima se kreću od 8,5% do 19% Iz ovog sledi da bi trebalo očekivati godišnji prinos fondova od najmanje nekoliko procenata iznad 20% ukoliko ga pratimo u dinarskim indeksima. Posmatrajući dosadašnji prinos domaćih fondova, ovakvo očekivanje je veoma blizu ostvarenju. Pri kupovini investicionih jedinica, ulagač plaća troškove i naknade društava za upravljanje investicionim fondom, a pri ulaganju sredstava u banku najčešće nema nikakvih naknada. Prednost ovakvog ulaganja je što uložena sredstva sa prinosom se uvek mogu pretvoriti u likvidna sredstva, prodajom investicionih jedinica. Važno je napomenuti da se uglavnom naplaćuje provizija na otkup investicionih jedinica, sem u slučajevima kada se one prodaju nakon nekoliko godina od kupovine. Kada je reč o štednji u bankama, samo štednja po viđenju dozvoljava mogućnost podizanja likvidnih sredstava u bilo kom trenutku bez ikakvih limita. Sve ostale oročene vrste štednje zahtevaju manje ili više proceduru, ukoliko su ulagaču potrebna sredstva pre roka dospeća oročenja. U slučajevima vraćanja likvidnih sredstava nakon roka oročenja nema bilo kakvih ograničenja. Jedinstveno, najbolje rešenje između ove dve opcije ne postoje. U drugom roku ono zavisi od perferencije ulagača, spremnosti na rizik, kao stepena likvidnosti uloženih sredstava koji je ulagaču u konkretnoj situaciji potreban. Kada je u pitanju kratak rok, investicioni fondovi nisu dobro rešenje zbog kratkoročnih fluktuacija cena investicioni jedinica. U tom slučaju se štednja u banci čini kao bolja opcija i kod nas postoji to jedno jasno opredeljenje. Za sve one koji razmišljaju da individualno ulažu na tržištu kapitala, za šta je neophodno da kontinuirao prate kretanje tržišta i budu odlični poznavaoci pravilnog ulaganja, putem investicionog fonda se oslobađate navedenih obaveza, jer u investicionom fondu sredstvima, tj. portfolijom upravljaju licencirani menadžeri koji imaju jedan jasan princip upravljanja aktivom, a to je diverzifikacija rizika. Pod diverzifikacijom se podrazumeva i kombinacija dve ili više hartija od vrednosti čiji se prinosi kreću u različitim smerovima, tako da prinos jednog finansijskog instrumenta ne izražava više samo njegov rizik, već je uslovljen rizikom celog portfolija. Dakle, diverzifikacijom se ne može eliminisati ukupan rizik. Sistemski, rizik podjednako utiče na sve vrste aktive i vezan je za funcionisanje tržšta kapitala. On obuhvata ukupne tržištne rizike, odnosno rizike koji su od uticaja na sve hartije od vrednosti, inflatorni rizik, kamatni rizik, rizik deviznog kursa i sl. Deo rizika koji predstavlja razliku između ukupnog i sistemskog rizika u ekonomiji nazivamo nesistemski ili specifičan rizik. To je rizik koji je vezan za pojedinačne hartije od vrednosti, odnosno pojedinačne kompanije koje ih emituju. Na ovu vrstu rizika se može uticati diverzifikacijom. On se može odnositi na poslovni rizik, rizik nelikvidnosti, rizik neplaćanja, štrajkove, promene u menadžmentu i sl. Tako da ni portfolio sa najvećim brojem hartija od vrednosti, u svom sastavu ne smanjuje rizik ispod nivoa tržišnog rizika. Tako da se diverzifikacijom ne može eliminisati samo deo rizika, ali sistemski rizik tj. rizik tržišta u celini uvek ostaje. Uvećanje broja hartija od vrednosti, diverzifikacija portfolija utiče na smanjenje njegovog ukupnog rizika, ali je vrlo važno da ukupan broj hartija od vrednosti ne može ići u nedogled. Kada dostigne određen broj, on počinje da pravi suprotne efetke, jer stvara opravdan problem svakom portfoliju menadžeru i dodatne troškove prilikom analize rizika određene hartije od vrednosti. Optimalan broj je negde od 15 do 20 i svako dodatno diverzifikovanje bi bilo prekomerno i moglo bi uticati, kao što sam već rekla, na dodatne troškove i stvarati probleme svakom portfoliju menadžeru, tj. menadžmentu, u zavisnosti od veličine investicionog fonda. Prednosti ulaganja u investicioni fond predstavljaju i mogućnost da u gotovo svakom trenutku možete prodati svoje investicione jedinice i dobiti likvidna sredstva. Prinosi koje možete ostvariti ulaganjem u investicioni fond je najčešće veći od prinosa koji bi se ostvario štednjom u banci. U svakom trenutku vrednost uloga i ostvareni prinos može se proveriti, ali ostvarena dobit se automatski ponovo investira. To jesu prednosti investicionog fonda, ali sama činjenica da nemate nikakvu garanciju za uložena sredstva i da država ne garantuje povraćaj uloženog novca, naravno, ljude ne opredeljuje u ovom pravcu. Još uvek ne postoji dovoljno poverenja, kada govorimo o ovakvoj vrsti ulaganja. Razvoj industrije investicionih fondova, naročito za male investitore predstavlja alternativu štednje bankama i omogućava da domaće finansijsko tržište izađe iz zone višegodišnje bankocentričnosti, jer se mahom ulagalo u bankarske uloge. Pad tržišne aktivnosti i poverenje investitora u domaće tržište kapitala uslovili su negativnu tendenciju u kretanju rezultata poslovanja društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima u smislu pada vrednosti otvorenih prihoda i smanjenja ukupne bilansne aktive. Imajući u vidu neophodnost visoke likvidnosti imovine fonda u smislu sposobnosti realizacije zahteva članova za otkupom investicionih jedinica i ovim zakonom je eksplicitno predviđeno da imovina fonda ne sme biti upotrebljena za davanje ili garantovanje zajmova u korist trećih lica. Kada govorimo o alternativnim investicionim fondovima razlika u odnosu na otvorene investicione fondove je da se ne zahteva dozvola za rad u smislu zakona kojim se uređuje organizovanje i rad otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom. Zakon uređuje različite vrste fondova i propisuje vrste imovine u koju alternativni investicioni fondovi mogu da ulažu prikupljena sredstva. Udelima u alternativnom fondu će se smatrati investicione jedinice, akcije i udeli u zavisnosti da li je organizovan fond koji nema svojstvo pranog lica ili je fond osnovan u formi akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću. Novina je što će biti moguće osnovati alternativni investicioni fond koji ima svojstvo pravnog lica sa internim upravljanjem koji neće morati da ima društvo za upravljanje. Međutim, i na upravljanje tih fondova primenjivaće se odredbe ovog zakona koje uređuju društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima. Dodatno, kao još jedan od razloga za donošenje ovog zakona, leži u potrebi za razvojem mikro, malih i srednjih privrednih subjekata koji predstavljaju glavne aktere na tržištu Republike Srbije. Jedan od glavnih razloga sa kojima se mikro, mala i srednji privredni subjekti sreću jeste nemogućnost dobijanja pristupačnih finansijskih sredstava za dalji razvoj njihovog poslovanja. Mikro, mali i srednji privredni subjekti često ne mogu da ispune stroge uslove za dobijanje bankarskih kredita, a učešće mikro, malih i srednjih privrednih subjekata u ukupnom BDP iznosi oko 32% što je u poređenju sa državama u okruženju veoma mali udeo. Jedan od efikasnih načina finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih subjekata svakako jeste putem fondova, preduzetničkog kapitala i putem fondova privatnog kapitala. Ove vrste fondova nisu zastupljene u Srbiji u meri u kojoj bi zadovoljile potrebe tržišta. Usvajanjem ovog zakona bi se stvorila povoljna atmosfera za razvijanje ovakvih fondova, a samim tim i razvoj mikro, malih i srednjih privatnih subjekata, kao i tržišta Republike Srbije. Polazeći od navedenog, donošenjem ovog zakona obezbediće se ujednačenost domaćih propisa sa propisima EU i veći stepen poverenja potencijalnih domaćih i stranih investitora, a samim tim će se domaće tržište učiniti atraktivnijim i stimulisati veći broj lica da ulažu svoja finansijska sredstva u alternativne fondove osnovane ili organizovane u Republici Srbiji. Smatram da je jako bitno da se razvije tržište investicionih fondova u Srbiji, jer investicije su vrlo bitne, a ako posmatramo razvoj investicionih fondova u zemljama u okruženju vrlo je bitno da u zemljama istočne Evrope u 2017. godini su dosegle oko 3,5 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 113% u odnosu na prethodnu godinu i rekordno visok nivo za navedeni region. Ovakav rast u značajnoj meri prevazilazi prethodni rekordni rast iz 2008. godine od 40% Imajući u vidu trend ulaganja fondova privatnog kapitala u kompanije u zemljama centralno-istočne Evrope, kao i profit koji je ostvaren od ulaganja fondova preduzetničkog kapitala, jasno je da Srbija i dalje značajno zaostaje za regionom. Jedan od razloga za ovako zaostajanje svakako jeste i činjenica da nacionalno zakonodavstvo ne reguliše alternativno investiciono fondove kao posebnu kategoriju, već je jednim zakonom obuhvata celokupnu materiju investicionih fondova. To se smatralo kao jedan veliki problem. Predloženim zakonskim rešenjem jasno se odvajaju otvoreni investicioni fondovi od alternativnih. Jasno se propisuju njegovi načini osnivanja i način funkcionisanja u narednom periodu što smatramo da će otkloniti probleme koji su postojali u prethodnom periodu i dodatno unaprediti razvoj i otvorenih i alternativnih investicionih fondova u Republici Srbiji. Polazeći od navedenog, donošenjem ovo zakona obezbediće se ujednačenost domaćih propisa sa propisima EU i veći stepen poverenja potencijalnih domaćih i stranih investitora. Samim tim će se domaće tržište učiniti atraktivnijim i stimulisati veći broj lica da ulažu svoja finansijska sredstva u alternativne fondove, osnovane ili organizovane u Republici Srbiji.

Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Socijalistička partije Srbije, narodna poslanica Snežana Paunović. Izvolite, koleginice Paunović. Zahvaljujem, potpredsedniče. Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, na ovoj sednici Skušine Srbije raspravljamo o više zakona iz oblasti ekonomije i finansija, a današnji paket zakona odnosi se na izmene Zakona o osiguranju depozita i nove zakone o investicionim fondovima, odnosno uvođenje novih formi investicionih fondova kao institucionalnih investitora na tržištu kapitala u Republici Srbiji. Najpre ću se osvrnuti na zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, marko, malih i srednjih pravnih lica kod banaka i isplata osiguranih iznosa depozita u slučaju stečaja ili likvidacije banke predstavljaju osnovnu delatnost Agencije za osiguranje depozita. Pored poslova obaveznog osiguranja depozita i isplate osiguranih iznosa, Agencija može upravljati i imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka i obavljati druge poslove u vezi sa postupkom restrukturiranja banaka. Sistem osiguranja depozita pozitivno utiče na jačanje poverenja javnosti, pre svega u bankarski sektor, na sprečavanje i ublažavanje efekata nastupanja kriznih situacija, kako na nivou pojedinačne banke, tako i bankarskog sistema u celini. Predloženim izmenama i dopunama nastoji se da se u uslovima stabilnosti finansijskog sistema, sistem osiguranja depozita dodatno uskladi sa međunarodnom praskom i standardima, kao i pravnim tekovinama pre svega EU kojoj Srbija teži. U proteklom periodu Agencija je aktivno sarađivala sa Svetskom bankom i MMF-om u cilju unapređenja sistema osiguranja depozita. Važeći zakon donet je 2015. godine, a 2017. godine dopunjen u delu koji se odnosio na investiranje sredstava fonda. Da podsetimo, javnosti radi, osnovni ciljevi sistema osiguranja depozita su zaštita depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica i doprinos finansijskoj stabilnosti u Republici Srbiji. Zato ove izmene doprinose daljem ostvarivanju svih navedenih ciljeva. Izmenom osnovice za obračun premije, redovna premija bi se umesto na ukupne depozite fizičkih lica preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, obračunavala na osigurane iznose depozita banaka do 50 hiljada evra. Predložene izmene zakona će pre svega imati uticaj na banke i to u delu u kom će izmenom osnovice za obračun premije u smislu da se umesto na ukupne depozite fizičkih lica i ostalih korisnika, redovne i vanredne premije obračunavaju na osigurane iznose depozita banaka do 50 hiljada evra, odnosno osiguranjem pokrivene iznose depozita navedenih osiguranih kategorija. Smanjiće se obaveze banka po osnovu plaćanja premije osiguranja depozita u proseku. Druga stvar je definisanje i propisivanje novog ciljnog iznosa Fonda za osiguranje depozita i produženje roka za dostizanje ciljnog iznosa, umesto postojećeg ciljnog iznosa od 5% osiguranih depozita u bankarskom sektoru, koji je potrebno dostići do 1. januara 2025. godine, ciljni iznos je predlogom definisan na nivou od 7,5% osiguranih iznosa depozita u bankarskom sektoru koji treba da se dostigne do 1. januara 2030. godine. Dakle, predložene izmene zakona unaprediće sistem i od velike su koristi za sveukupno funkcionisanje. Kada je u pitanju novi zakonodavni okvir za investicione fondove, htela sam da skrenem pažnju da je Srbija prepoznala značaj ovog pitanja, ne samo za razvoj finansijskog tržišta, već i za ukupan ekonomski razvoj. Prvi Zakon o investicionim fondovima donet je 2006. godine, a menjali smo ga i dograđivali više puta kako bi pre svega investitorima omogućili što sigurnije i jednostavnije uslove da kao članovi Fonda učestvuju na našem tržištu kapitala i ostvaruju određenu dobit na uložena sredstva. Dosadašnja primena Zakona o investicionim fondovima pokazala je pozitivan efekat na razvoj tržišta kapitala, a u krajnjoj liniji i na efikasnije finansiranje realnog sektora iz ovakvih finansijskih izvora. Nakon usvajanja zakona pojavili su se prvi investicioni fondovi, kao i društva za upravljanje ovim fondovima, koji su najpre bili zainteresovani za ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti, kako domaćih, tako i regionalnih kompanija. Nažalost, kod ovih prvih fondova je zbog globalne ekonomske krize 2008. godine došlo do drastičnog pada akcija na tržištu kapitala, što je za posledicu imalo poljuljan ugled investicionih fondova i dovelo do drastičnog pada uticaja svih fondova na tržište kapitala. Prema podacima za period od 2015. do 2018. godine, u Srbiji je registrovan ukupno 21 investicioni fond i šest društava za upravljanje investicionim fondovima. Trebalo bi napomenuti takođe da se čak 89% ukupne vrednosti neto imovine fondova odnosilo na novčane fondove. Ovo govori da je ipak domaće tržište kapitala još uvek nedovoljno razvijeno, sa konstantnim nedostatkom kvalitetnog tržišnog materijala, odnosno finansijskih instrumenata u koje bi investitori mogli da ulažu, a da to ne budu samo depoziti kod banaka, što nije ni cilj, ni svrha investicionih fondova. Da bi se situacija popravila i stabilizovala, položaj investicionih fondova nakon globalne ekonomske krize koja je zadesila čitav svet 2008. godine, što je na našem tržištu destabilizovalo investicione fondove, vršene su izmene zakonodavstva, njegovo prilagođavanje novonastalim uslovima, kao i njegovo usklađivanje sa pravom EU. Tim ranijim izmenama stvoreni su nešto povoljniji uslovi za formiranje društva za upravljanje fondovima, ali je ipak stav EU bio da se materija o investicionim fondovima u našem zakonodavstvu razdvoji u dva zakona. Tako je harmonizacija propisa iz ovog sektora postala naša obaveza u okviru procesa pristupanja Republike Srbije EU i pregovaračke pozicije za Poglavlje 9 – Finansijske usluge.

Iz svega navedenog, pred nama se danas nalaze dva predloga zakona – Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima kojim su obuhvaćeni ostali fondovi koji tretiraju i zatvorene i privatne. Vi ste kao predlagač uporedo radili na ova dva zakona koji uređuju subjekte za zajednička ulaganja, čija je jedina svrha i namena prikupljanje novčanih sredstava i ulaganje tih sredstava u skladu sa unapred određenom strategijom isključivo u korist investitora. Da podsetimo, prema odredbama ovog zakona, otvoreni investicioni fond ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu koja je definisana članom 42. ovog zakona. Za ove fondove zakon predviđa dobijanje dozvola za rad. Alternativni investicioni fond jeste investicioni fond koji prikuplja sredstva od investitora sa namerom da ih investira u skladu sa utvrđenom politikom ulaganja u korist tih investitora, a za koje se ne zahteva dozvola za rad. Polazeći od navedenog, donošenjem ovih zakona obezbediće se ujednačenost domaćih propisa sa propisima EU i veći stepen poverenja domaćih i stranih potencijalnih investitora, a samim tim će domaće tržište učiniti atraktivnijim i stimulisati veći broj lica da ulažu svoja finansijska sredstva u fondove organizovane u Republici Srbiji. Cilj ovih zakona jeste da se obezbedi veći stepen zaštite od rizika osnivača i povrati poverenje investitora, što je učinjeno dodatnim preciziranjem uslova, pre svega osnivanja, poslovanja i izveštavanja društava za upravljanje fondovima, preciziranje imovine u koju je dozvoljeno ulagati, uključujući ograničenja i izuzetke od ograničenja. Detaljnije su uređeni politika upravljanja rizicima i investicionog fonda, politika nagrađivanja, usluge i odgovornost depozitara i nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti. Veći stepen sigurnosti, zajedno sa uvođenjem novih formi i struktura organizovanja ovih fondova posledično bi mogao privući veći broj domaći i stranih investitora i doprineti razvoju tržišta kapitala. Ova dva zakona posmatram kao pravne okvire koji treba da doprinesu razvoju finansijskog tržišta i tržišta kapitala, a time i da doprinesu privlačenju kako domaćih tako i stranih investicija koje Srbiju mogu da podignu na nivo razvijenih evropskih ekonomija. Takvi preduslovi de fakto postoje, jer je Vlada u prethodnom periodu intenzivno radila na stvaranju i poboljšanju privrednog i društvenog ambijenta. To potvrđuju postignuti rezultati. Moje kolege su o tome govorile prilikom rasprave o rebalansu državnog budžeta koji ovom prilikom nije posledica deficita, već naprotiv, posledica većeg rasta BDP-a koji nam je omogućio povećanje plata i penzija, ali i veći obim kapitalnih investicija. Verujem da će povoljan privredni ambijent, fiskalna i makroekonomska stabilnost doprineti i motivisanju zainteresovanih za osnivanje i rad investicionih fondova, bilo otvorenih, bilo alternativnih. Sve što sam rekla govori u prilog tome da su dva predložena zakona od krucijalnog značaja za unapređenje našeg privrednog sistema.

Izvolite, koleginice Čarapić. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja iskoristiću priliku da u ime poslaničke grupe SNS i u svoje lično ime čestitam svim članovima Vlade i predsedniku Republike na donošenju hrabre odluke 2014. godine i na sprovođenju teških reformi. Upravo zbog teških reformi i uspešno sprovedenoj fiskalnoj konsolidaciji mi ovih dana raspravljamo po prvi put u parlamentu o pozitivnom rebalansu budžeta. Dakle, imamo pozitivan rebalans budžeta zbog većih prihoda od očekivanih i zbog ušteda koje smo ostvarili i rešili smo, odnosno Vlada Republike Srbije je rešila da pozitivan rebalans budžeta, odnosno višak prihoda podeli sa građanima Republike Srbije, što je odlična odluka. Dakle, rešili smo da povećamo penzije i plate u javnom sektoru, i to po stopi od 8% za zaposlene u državnoj upravi, 10% za naučnike i lekare i 15% za medicinske sestre, što je u proseku 9,6% Veći prihod u budžetu Republike Srbije i ostvarene uštede nisu nikakva slučajnost. To je rezultat odgovorne politike i iscrpnog rada svih članova Vlade. Mi danas možemo da se pohvalimo time da smo apsolutni lider u regionu po prilivu stranih direktnih investicija, i po broju i po obimu. Mi imamo veći priliv stranih direktnih investicija od svih zemalja u okruženju zajedno. Takođe smo apsolutni lider u regionu i po otvaranju novih radnih mesta. Čisto da bi građani Srbije znali o čemu govorim, izneću podatak Republičkog zavoda za statistiku koji kaže da u drugom kvartalu 2019. godine imamo čak 45.000 novih radnih mesta više nego u drugom kvartalu 2018. godine, što je zaista za svaku pohvalu. Takođe, odgovornom politikom uspeli smo da smanjimo stopu nezaposlenosti od one vrtoglave 27% do sadašnjih 10,3% i taj podatak je objavio Republički zavod za statistiku 10. avgusta ove godine. Dakle, smanjili smo stopu nezaposlenosti za čak 17% za nešto manje od sedam godina i to nam je omogućilo da imamo veći prihod u budžet od očekivanog zato što imamo veći prihod po osnovu poreza na zarade i po osnovu drugih vrsta poreza koji se slivaju u budžet. Drugu godinu zaredom imamo povećanje penzija i plata, a treću godinu zaredom ostvarujemo suficit u budžetu, što je zaista za svaku pohvalu. Dakle, u julu mesecu suficit u budžetu iznosio je čak 46,6 milijardi dinara. Nikako ne smemo zanemariti ni rekordno povećanje minimalne cene rada. Povećanje minimalne cene rada iznosi čak 11,1% i više minimalna cena rada po satu neće iznositi 155,3 dinara, koliko iznosi u ovom momentu, već 172,5 dinara. To znači da minimalna zarada neće iznositi 27.022 dinara koliko je sada, ni ne daj bože 17.952 dinara koliko je iznosila te 2012. godine, već će iznositi čak 30.022 dinara. Vlada Republike Srbije je prepoznala značaj lične potrošnje u privrednom razvoju, a svi mi ekonomisti znamo da je ključan faktor privrednog razvoja povećanje lične potrošnje. Dakle, mi sa jedne strane povećavamo zarade u javnom sektoru i povećavamo u dogovoru sa poslodavcima i radničkim sindikatima minimalnu cenu rada, dok sa druge strane sprovodimo mere rasterećenja privrede. Dakle, ukinuli smo doprinose za PIO fond privredi po stopi od 0,5% i povećali smo neoporezivi deo zarade sa 15.300 na 16.300 dinara i to je omogućilo uštede privrednicima čak 13 milijardi dinara. Dakle, 13 milijardi dinara će privrednici imati više raspoloživih sredstava za investiciona ulaganja, a to znači širenje postojećih proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih. To znači nova radna mesta kod naših domaćih proizvođača. Zaista je neophodno pohvaliti rezultate koje postiže Vlada Republike Srbije u saradnji sa NBS i uz punu podršku predsednika Republike. Zaista slika Srbije se u svetu i regionu i u Evropi drastično promenila u korist ekonomskog napretka i privrednog razvoja. Kada su u pitanju zakoni o kojima danas raspravljamo na dnevnom redu su dva potpuno nova zakonska rešenja, a to je Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima i imamo jednu izmenu i dopunu zakona, a to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Sva tri zakonska rešenja su u funkciji privrednog razvoja, što je jako bitno. Predložena izmena i dopuna Zakona o osiguranju depozita ima za cilj očuvanje finansijske stabilnosti finansijskog sistema i jačanje poverenja javnosti u bankarski sistem sa jedne strane, dok predlozi zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima imaju za cilj razvoj tržišta kapitala u našoj državi. Zajedno za sva tri predloga zakona jeste da su prošla javnu raspravu i da su u javnoj raspravi mogle da učestvuju sve zainteresovane strane. To su državne institucije, učesnici na tržištu i strani konsultanti. Sve sugestije, predlozi, komentari koji su bili dobri, odnosno koji će se pokazati kao dobri za poslodavce i za fizička lica postali su sastavni deo zakona i na taj način zakonska rešenja su unapređena. Takođe je bitno da predložene izmene i dopune i predložena nova zakonska rešenja neće iziskivati nikakve troškove ni u budžet Republike, ni kod građana, ni kod privrede. Ono što je po mom mišljenju najbitnije jeste to što zakonska rešenja koja su na dnevnom redu su u cilju usaglašavanja našeg zakonodavstva sa evropskim i sa najboljom međunarodnom praksom, a to znači da ćemo stimulisati strane investitore da još više ulažu u našu zemlju i to zbog usaglašene terminologije našeg zakonodavstva i zakonodavstva zemlje odakle dolazi strani investitor. Podsetiću sve građane Srbije da je u prvih šest meseci priliv stranih direktnih investicija skoro 2,3 milijarde evra, a to je za 31% više nego u 2018. godini, što je zaista za svaku pohvalu. Kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita predloženi zakon utiče na smanjenje rizika u poslovanju banaka i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije. Zakon koji je na snazi usvojen 2015. godine, a pretrpeo je određene izmene i dopune 2017. godine i to u pogledu investiranja sredstava fonda. Ovim predloženim izmenama i dopunama zakona cilj je da se zakonske rešenje uskladi sa najboljom međunarodnom praksom i standardima koji sa direktivom 2014/49, znači sa direktivom EU. Najznačajnije izmene i dopune zakona su redukcija osnovice za obračun premije i uvođenje sistema obračuna premije na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka. Do sada smo imali situaciju da sve banke, bez obzira na nivo rizika plaćaju istu premiju, što nije dobro. Zakonodavac smatra da one banke koje su više izložene riziku treba da plaćaju i veću premiju. Iz tih razloga promenjena je metodologija obračuna premije. Tako da, novo zakonsko rešenje predviđa izmenu osnovice za obračun premije, gde osnovica neće biti ukupni osigurani depoziti fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica, već osigurani iznosi depozita banaka i to u iznosu od 50.000 evra. To zapravo znači da ćemo omogućiti, odnosno stvoriti uslove da banke imaju uštede do čak 30% Dakle, će ima ti više slobodnih sredstava u iznosu od čak 30% za investiciona ulaganja, a to za nas građane znači, naravno i za pravna lica, znači da ćemo moći da podižemo kredite po nižim kamatnim stopama, a to direktno znači povećanje privredne aktivnosti, odnosno otvaranje novih radnih mesta. Takođe, izmenom se predviđa i promena ciljnog iznosa fonda. To je ministar na početku današnje rasprave i izneo, znači, menja se ciljni iznos Fonda za osiguranje depozita sa dosadašnjih pet posto osiguranih depozita na 7,5% osiguranih iznosa depozita, kao zakonskim rešenjem se predviđa i produženje roka za postizanje tog iznosa i to do 1. januara 2030. godine, a ne do 1. januara 2025. godine kako je bilo predviđeno postojećim zakonom. Novo zakonsko rešenje takođe predviđa da će deponenti biti osigurani i u slučajevima restrukturiranja ne samo u slučajevima stečaja i likvidacije kako je to slučaj bio do sada. Kada je u pitanju Predlog zakona o otvorenih investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, predloženo zakonska rešenja su potpuno, ne samo da ćemo usvajanjem predloženih zakona ispuniti obaveze koje smo preuzeli u okviru pregovaračkog Poglavlja 9, a to su finansijske usluge, već je usvajanje ovih zakonskih rešenja doprineti stvaranju povoljnog zakonskog okvira za razvoj tržišta kapitala. Usvajanje dva potpuno nova zakona fizička i pravna lica, domaći i strani investitori biće daleko više motivisani da ulažu po osnovu kolektivnog investiranja u različite hartije od vrednosti, u odnosu na klasične izvore finansiranja, kao što je to bio slučaj do sada, zato što su fizička lica i pravna lica pretežno ulagali po osnovu oročenja depozita i ostvarivali su prihod po osnovu kamatnih stopa. Dakle, sada im se pružaju mnogo veće mogućnosti za ulaganja. Novim zakonskim rešenjem konkretno Zakonom o alternativnim investicionim fondovima omogući će se da se razvijaju mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srbiji, a to je zapravo i cilj Vlade Republike Srbije. Zapravo, cilj Vlade jeste i praćenje svetskih trendova, razvijen stabilan finansijski sistem. Glavni motiv investiranja u investicionim fondovima jeste taj da u svakom momentu ulagači će moći da povuku svoj ulog ili deo uloga i to podnošenjem zahteva društvu za upravljanje investicionim fondom. Za razliku od oročenih depozita kod kojih ne možemo raspolagati novcem pre isteka roka oročenja, kod investicionih fondova novčana sredstva su nam na raspolaganju u roku od sedam dana od podnošenja zahteva za prodaju investicionih jedinica. I to je glavni motiv za šta će se ulagači, odnosno investitori, opredeljivati za ulaganje kroz investicione fondove. Zakonskim rešenjima precizno je regulisana i granica ukupnog zaduživanja društva za upravljanje u ime fonda, u cilju održavanja potrebnog nivoa likvidnosti i ta granica iznosi 10% vrednosti imovine fonda. Takođe, zbog održavanja visokog nivoa likvidnosti imovine fonda, Predlogom zakona je predviđeno da imovina fonda ne sme biti upotrebljena za davanje garancija i garantovanje zajmova u korist trećih lica. Na taj način su članovi fonda, odnosno investitori, u potpunosti zaštićeni u pogledu raspolaganja likvidnim sredstvima u slučaju prodaje investicionih jedinica, odnosno u slučaju povlačenja dela i ukupnog udela fonda. Zakonsko rešenje na najmanji mogući nivo svodi rizik ulaganja u investicione fondove, bilo da je reč o otvorenim, zatvorenim investicionim fondovima, sa javnom ponudom ili, bilo da je reč o privatnim investicionim fondovima, zato što je predviđeno da Komisija za hartije od vrednosti prati rad društva za upravljanje investicionih fondova u kontinuitetu. U Srbiji je inače na snazi Zakon koji je usvojen 2. juna 2006. godine, koji je pretrpeo izmene 2009, 2011, 2014. godine i postojeće zakonsko rešenje je omogućilo osnivanje i funkcionisanje investicionih fondova, ali nije omogućilo i razvoj investicionog fonda i to novim zakonskim rešenjima zapravo treba da se reši, da se još u većem broju razvijaju, odnosno osnivaju, kako društva za upravljanje investicionih fondova, tako i sami investicioni fondovi. Dakle, Srbija danas u potpunosti ide u korak sa svetom kada je u pitanju ekonomija. Neverovatno je koliko su se danas promenile teme u Srbiji kada je u pitanju ekonomija, a o tome je ministar nedavno i govorio.

Ključna za nas je bila 2014. godine i ta godina je bila ključna u pogledu donošenja teške i hrabre političke odluke za sprovođenje teških reformi i uvođenje mera fiskalne konsolidacije. Do 2019. godine mi govorimo o pozitivnom rebalansu budžeta, mi govorimo o većim prihodima u budžet od očekivanih i o uštedama koje smo ostvarili u budžetu i kako da rasporedimo te uštede. Znači, uštede raspoređujemo koje smo ostvarili, prihod veći koji smo ostvarili, na povećanje penzija i plata, na kapitalne investicije, na rešavanje rizičnih kredita u švajcarcima i to je dobro za građane.

Takođe, javni dug Republike Srbije danas je blizu 50%, a 2012. godine je išao i do 76% Politika SNS jeste i prosečna neto zarada preko 500 evra, koliko će ona iznositi krajem decembra ove godine, a politika prethodne vlasti je bila prosečna zarada od 320 evra. To je, poštovani građani Srbije, odgovorna politika, a ne nasilje i govor mržnje za sve nas koji drugačije razmišljamo od prethodne vlasti i od opozicije. Razlikujemo se od prethodne vlasti i time što znanje stičemo kroz učenje i rad i čitanjem knjiga, a ne preko društvenih mreža, kako to oni čine.

Srpska napredna stranka je za manje od sedam godina otvorila preko 200 fabrika i zaposlila preko 200 hiljada ljudi. Mi se borimo da se vrate oni građani koji su otišli iz naše zemlje, tako što ćemo im ponuditi bolje uslove nego zemlje u kojima se trenutno nalaze i takođe se borimo za one građane koji žive u Republici Srbiji, da im pružimo bolja radna mesta, odgovarajuća radna mesta i visoke zarade. Dakle, viši životni standard. Samo ako posmatramo rast BDP, videćemo po rastu BDP da će privrednici u Srbiji biti u situaciji da uvoze radnu snagu. Rezultat politike SNS je to što je svim građanima Srbije danas bolje nego juče i to što će svima nama, građanima, sutra biti mnogo bolje nego danas i zato će poslanička grupa SNS podržati sve zakone koji su na dnevnom redu. Hvala.